Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre kolegice i kolege. Nastojati ću u ovoj raspravi naglasiti one najbitnije točke, a koje su vezane uz samo izvješće o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja, a i o samom godišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna RH za 2017. g. Kako i samo naziv točke glasi, to je dakle, prijedlog izvještaja o izvršenju državnog proračuna, pa nekako mi ta formulacija, kada dođe pred nas zastupnike u Hrvatskom saboru, djeluje pomalo, onako neobično, jer što možemo sada, izvještaj je takav kakav je. Mi čak na izvještaje ne možemo stavljati ni amandmane, pa da kažem, u izvještaj bi trebalo unesti to i to, već možemo ga prihvatit ili ne prihvatiti i kao takvoga. Dakle, ne govorimo ipak ovdje o lanjskom snijegu, već bi nam ovaj izvještaj i izvršenje proračuna za 2017. g. mogao služiti kao analitička podloga, za ono da vidimo što se dešava sa našim financijama i tako 2017. g. usporediti s onim što je bilo s našim financijama prije toga. I naravno, imati smjernice o tome, što bi se moglo događati u državnim financijama, nakon 2018. i to je možda kao najvažniji zadatak ovoga izvještaja. I naravno, evo, koristim odmah priliku, da pohvalim i izvještaj Državne revizije. Možda je prilika, da se ovdje kaže, kako je državna revizija, a i općenito revizorski posao u RH podcijenjeno, kako nema dovoljno niti resursa, niti dovoljno se pažnje toj važnoj funkciji. Kada promatramo nalaze državne revizije, o bilo kakvim, što god da bilo u pitanju koji predmet oni nadzirali, možemo naći vrlo dobre i precizne podatke i nekakve smjernice koje mogu koristiti. Nažalost, kao i kod drugih institucija, Državna revizija, svoj posao obavi, ali taj posao stane. Vratimo se na sam izvještaj i ono najbitnije što se iz ovog izvještaja može iščitati. Prvo pitanje, koje se postavlja, a vidimo da je Vladi RH i ministru važno, jer je premjer i ministar, neprestano o tome govore, a to je deficit državnog proračuna. I sada bi ja postavio jedno pitanje ministru, je li doista deficit državnog proračuna problem? Uvažavajući to da negdje ekonomisti računaju da 1 milijarda deficita državnog proračuna generira oko 4-5 milijardi javnoga duga. A je li sam deficit državnog proračuna problem? Ili da postavim pitanje ovako, što sada, ako bi se odlučili da povećamo deficit za iduću g. i doista povećali plaće i taj deficit usmjerili u plaće našim zaposlenicima, učiteljima i profesorima, liječnicima, medicinskim sestrama. Bi li taj deficit bio utrošen? Ili da kažemo najpreciznije, je li bitno, zapravo, je li bitnije od samog deficita, za što se taj deficit upotrebljava. Ako promatramo malo podatke od 2008. g. čini mi se, dolazi do razlaza te krivulje između proračunskih prihoda i proračunskih rashoda, gdje nam proračunski rashodi i dalju rastu, a proračunski prihodi stagniraju i smanjuju se. Međutim, ono što je ključno, sustizanjem proračunskih rashoda koji su veliki hoće li se ostvariti ciljevi svi koji je vlada sebi postavila i koja je prezentirala i prilikom, ne samo prilikom izbornih procesa u kampanji, nego prilikom samog ovdje predstavljanja u Hrvatskom saboru. Ministar svu svoju energiju i snagu, kao i vlada usmjerava na stabilnost javnih financija, ali ono što nas zabrinjava, unatoč porastu prihoda, prije svega to su, to ćemo kasnije malo vidjeti u podacima, prihoda od poreza, nama rashodi se ne smanjuju ostaju konstanti i nešto se čak i povećavaju. Ili da kažemo to onako kako se u zadnje vrijeme najčešće govori, izostaju strukturne reforme, dakle, izostaju reforme, koje bi mogle pomoći da se rashodi svedu na jedan minimum, pa bi onda prihodi, koji prije svega opterećuje hrvatsko gospodarstvo i hrvatske građane. Ne smijemo zaboraviti, da i ministar je to u uvodnom riječi naglasio, da naši prihodi, ugl. se baziraju na porast u potrošnji. Dakle iz PDV-a, a PDV je najizdašniji porezni prihod, zapravo najizdašniji prihod u sklopu poreza, a porezni su sami najizdašniji uz trošarine, čine gotovo 100 milijardi poreznih prihoda. Dakle, imamo veliko opterećenje, građana, poduzetništva podreza da bi očuvali takvu visoku razinu prihoda, koja bi onda pokrivala ovako visoku razinu rashoda. Možda evo, jedan prijedlog ministru, da pozove na sastanak sa premjerom, s jedne strane stola da bude on i premjer, a s druge strane neka budu ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, gđa. Žalac, ministar i potpredsjednik Vlade, ministar zadužen za gospodarstvo g. Tolušić poljoprivrede i ministar i treće ministar Lovro Kušćević iz uprave i da doista kaže njima, ljudi nešto nam nije u redu, netko od nas mora otić' iz ove Vlade. Ako imamo visoku presiju poreznu, ne treba, ne spomenuti da je ministar u zadnjim ovim poreznim rasterećenjima, nešto rasteretio same građane i poduzetnike, ali i dalje je ta presija vrlo velika, i dalje su naši, naši prihodi od poreza iznimno veliki i rastu, s druge strane imamo rashode koje ne diramo, pa se onda postavlja pitanje, a kako ćemo, s čim mi to možemo osigurati gospodarski rast? A onda nam dolazi treća komponenta, a vrlo smo, skromni, u realizaciji sredstava ili privlačenju sredstava iz Fondova EU, i u tom smisli bi taj sastanak trebao biti.

I ovakvim odnosima naših prihoda i rashoda se postavlja pitanje što je to što može generirati gospodarski rast? Što se tiče samih prihoda, oni su, dakle kad govorimo o 2016. godini, oni su bili 116 milijardi 848 kuna, a već, pazite, u 2017. su već veći za 5 milijardi 858 milijuna i 917 tisuća kuna, i najveći dio povećanja se odnosi na prihode od poreza koji su veći za 3 milijarde 552 milijuna i 393 tisuće kuna, imamo porast doprinosa, doprinosa za milijardu 11 milijuna kuna.

Kad govorimo o rashodima, onda imamo, 40 milijardi nam treba za mirovine, 30 milijardi za plaće i materijalna prava, imamo socijalu, subvencije, mi zapravo vidimo da je to jedan robusan proračun kojega nemamo puno prostora, ne znam, mogli bi reći u šali, da gradonačelnik Bandić u nekakvom iznosu postotnom, raspolaže sa više sredstava, nego što to ministar Marić, jer ministru Mariću je zadano najveći dio proračuna, on je zadan, on ne može ga, ovoga, drugačije riješiti, osim ovim načinom da raspodjeljuje te, unutar stavki, ali bez ostalih ministara, bez čvrste volje da se, da svatko u svom resoru počne provoditi doista reforme, nećemo doći do željenog cilja, a to je svatko, bolji standard hrvatskog građana. I ono što bi svakako i ministar financija trebao od jutra do mraka brinuti, a to je kako da potaknemo hrvatsko gospodarstvo, kako da potaknemo izvoz, rast industrijske proizvodnje, kako bi se onda i blagajna mogla puniti.

Jedna od najvažnijih ili najsvjetlijih točaka u ovome, u našem poreznom, zapravo našoj financijskoj slici, financijskoj slici naše zemlje su mirovinski fondovi koji u ovom trenutku imaju oko 100 milijardi kuna, zato svaka najava oko ukidanje II. stupa je izuzetno opasna, a možda bih evo, pitanje jedno za razmišljanje, ovdje je sad najavljeno kako bi se i sredstva tog Fonda mogla usmjeriti ka poticanju gospodarstva, i onda je stvarno pitanje mogu li se ta sredstva biti u funkciji gospodarstva jer vidimo da od prihoda koji su, koji su iznimno veliki, prihoda koji su, da kažem guše hrvatsko gospodarstvo, nećemo to, nećemo to postići unatoč njihovom povećanju. Dakle, Izvješće o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske, ne možemo prihvatiti ne zbog sadržaja kako je ono napisano jer unutra je napisana ono što je bilo, već zbog poruke koju ono nama svima daje a to je da imamo velike prihode, država ima ogromne prihode koji troše na, u najvećoj mjeri na nepotrebne rashode koji ne potiču razvoj gospodarstva i koji na kraju krajeva održavaju ovaj status quo i nekako se igramo lovice. To vidimo za iduće godine pa onda možemo nekako zaključiti da je naš proračun svaki isti unazad par godina, on je kao onaj kolač koji zovemo kuglof, mora biti tako, kada stavimo okvir onda on tako mora ispasti, nema drugačije mogućnosti. I u tom smislu i kad raspravljamo o ovom izvještaju, ne možemo naravno raspravljati samo o 2017. godini to bi bilo sad besmisleno, raspravljamo o tome što treba učiniti u 2019. godini da bi se ova slika RH popravila i da naši mladi ne bi odlazili, ne samo mladi, sada odlaze i drugi i da bi naši zaposlenici u javnom sektoru imali bolje plaće ali da bi njihova efikasnost bila bolja. A tu ministar Marić, uz dužno poštovanje, ne može puno napraviti ako nema podršku premijera jer po mom mišljenju ministar Marić mora biti glavni ministar u ovoj Vladi ako, i on je taj koji treba lupati šakom po stolu a ne drugi i on treba s vremenom na vrijeme znati reći „ne dam“, politički se iznad njega ne smiju postavljati ministri. I ako ministar Marić želi nešto napraviti onda treba u tom smislu djelovati da kaže pojedinim ministrima da malo zatome svoje apetite, da smanje potrošnju, da ne zapošljavaju. Jer mi imamo neprestano zapošljavanje ispod stola, nitko nije lud da to ne primijeti. Nama administracija buja a nitko se ne bavi sa funkcioniranjem te administracije. Pogledajte mi smo imali prije 2 ili 3 dana, u petak je bio ovdje Zakon o zaštiti slivnog područja Kupe, jedan ... [[Govornik se ne razumije.]] projekt iz Fondova EU, pazite mi moramo mijenjati zakon da bi mogli privući sredstva iz Fondova EU za tako važan projekt. Ministar Ćorić je ovdje rekao, to je rijedak primjer, nije to gospodo rijedak primjer, mi smo u svim primjerima zakočeni, naša administracija ne radi dobro a nitko se sa tim ne želi pozabaviti. I na kraju poruka, koliko god povećavali prihode, koliko god još porezno opteretili naše poduzetnike, koliko god nam rasli i prihodi od turizma, nećemo postići cilj a to je efikasna, vitalna država jer ovaj proračun je prije svega trom, on liči na onaj simbol Michelin guma, sav je, u trbuhu je najdeblji, ima tanke nožice koje mogu svaki čas popustiti. Dakle Izvještaj za 2017. godinu govori da stvari generalno ne vodimo u pravom smjeru. I nije to samo problem proračuna nego je to problem općenito politike Vlade i to sam u replici ministru napomenuo da ne može biti jedini cilj održavanje deficita ili stabilnost financija već stabilnost financija mora biti, imati za cilj održavanje javnih politika koje će onda biti ili provođenje javnih politika koje će biti u funkciji razvoja gospodarstva i boljeg standarda hrvatskih građana. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovana kolegica Grozdana Perić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicima. Za razliku od ostalih klubova, klub HDZ-a sigurno podržava ovaj Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna zajedno sa primjenom fiskalnih pravila. Isto tako zahvaljujemo i Državnom uredu za reviziju koji je vrlo iscrpno, vrlo sustavno i sistematično kakva su inače sva revizijska izvješća i u ovom slučaju bez obzira na uvjetno mišljenje ali mislim da su pomaci itekako vidljivi i svaka intervencija i pomoć Državnog ureda za reviziju mislim da svima nama pomaže a isto tako i ministarstvu i ministru da sve ono što čini da popravi i dalje jer se uvijek javljaju i nove situacije i novi problemi koji se onda moraju paralelno sa zahtjevom vremena otklanjati. Kao što je već napomenuto neki misle da je sam proračun tako jednostavno promijeniti, svi se zaklinju u neke velike strukturne reforme a kada evo se sustavno 3 godine provodi samo jedna intervencija, odnosno u poreznom, samom fiskalnom sustavu onda se tu nailazi na bezbroj otpora. Proračun se mora sagledavati u svojoj cjelovitosti i kao što u samom izvješću piše 6 godina recesije je nešto što je itekako imalo utjecaja na cijelu Hrvatsku, na život, na poslovanje i sve ostalo. Prema tome, svaki mali, to je uvijek, napominjem, svaki mali kotačić koji nešto pomakne on, njegov učinak se mora vidjeti tek kroz određeno razdoblje a to je najmanje 6 mjeseci, godinu dana pa i više. S obzirom da je evo 2017. zapravo pokazala da svi oni utjecaji a to je zapravo smjer Vlade koja je u dvije godine sustavno znala što hoće postići i to se sada vidi. I ako govorimo o tome onda moramo jako biti pažljivi u smislu da pogledamo svaki segment što se događalo i koje se sve razine moraju poštivati, na koji način, zapravo, sagledati cjelovitost sustava, bilo državne, javne uprave, bilo sustava zdravstva, školstva, socijale i sl. Nije beznačajno kada si postigao rast BDP 2,9% iako bi mi sigurno željeli kao što je to u zemljama u okruženju, a to je npr. Malta koja je imala 5,7 ili Poljska 5% i sigurno da težimo tome. Ili npr. Mađarska 4,6%

Prema tome, ne treba biti apriori, nezadovoljan sa onim što se je postiglo u ovom razdoblju. Ja bi se osvrnula i na to, imali smo prilike čuti kolege koji kažu, da mi krivo govorimo pa i ministar i svi mi financijeri, da porez na dohodak, nije došao i ne ide jedinicama lokalne samouprave u 100% iznosu.

Taj kolač, moramo, dakle, 0 kn ostaje državnom proračunu, prema tome ide jedinicama lokalne samouprave samo je način i sustav na koji se to događa je drugačiji. A zašto je on drugačiji? Iz tog razloga što mi znamo jako dobro, da se priča, kako Europa ima nekoliko brzina, e pa tako i pojedini dijelovi Hrvatske, upravo iz tih bivših vremena, imaju različite brzine napretka. Što je to utjecalo na hrvatske, općine, gradove, županije, pa jednim dijelom rat, … [[Govornik se ne razumije.]] , pa i nepripremljenost u povlačenju EU fondova i sl. Prema tome sa ovim načinom raspodjele poreza na dohodak, moramo reći da pojedini županije i gradovi su bili u prednosti prije, pa i sada, jer nisu imali, sva sreća nisu imali rata i nisu imali svega ono što su pojedini dijelove Hrvatske imali. Ali, damo onda, budimo i u ovom dijelu solidarni, kažemo, evo a to se i s ovim zakonom postiglo, da se od tog ukupnog kolača, zaista, kada pogledate te pojedine gradove i općine, da su svi dobili u tom udjelu veće prihode, imaju ostvarenje veće prihoda od poreza na dohodak, u pravilu baš oni pasivni dijelovi koji do sada nisu imali financijskih mogućnosti, da bi osigurali svoj rast i razvoj. Prema tome, na ovaj način omogućavamo, da upravo ti gradovi i općine, stvore one preduvjete, one predispozicije za svoje građane, da ne bi se stalno pozivali, e radi toga, što oni ne mogu to ostvariti, onda je to opravdanje i kažemo, zbog toga, građani, mladi, odlaze iz tih krajeva. Prema tome, ja smatram da na ovaj način smo dali financijsku sigurnost i moć pojedinim gradovima, općinama i županijama, da se osnaže i da na taj način bolje upravljaju svojim resursima i stvaraju preduvjete da upravo mladi i građani ostaju, ili čak i dolaze na ta mjesta a ne da budu i dalje pasivni kakvi su bili. Prema tome, ne možemo biti sebični, nego razmišljamo upravo na ovaj način, da se taj ukupan kolač preraspodijeli što je moguće bolje. I ministar je napomenuo, koliki su ostvareni ukupni prihodi, dakle, bolji su od prethodne g. bolji su u pojedinim iznosima, kako u PDV-u, tako u porezu na dobit, i sl. Ono što treba istaknuti, da je unatoč tome, što se stopa poreza na dobit smanjivala za manje i za male poduzetnike i opća stopa koja je bila 20% na 18 a za male na 12, znači unatoč tome, prihodi od poreza na dobit su porasli. Od poreza na dodanu vrijednost, koji je izdašan kao što je rečeno prihod od 47,6 milijardi, govori o tome, koliko zapravo je utjecaj te osobne i rasta potrošnje, koliki je na cijeli, na proračun, a isto tako i na porast BDP-a. Ono što treba svakako napomenuti, a to je vrlo dobra turistička sezona, koja se ne događa sama po sebi, međutim, ono što opravdano postoji, uvijek strah, da li smo dosegli maksimum i što trebamo činiti u smislu da goste, da broj i da kvalitetu na kraju krajeva usluga, turističkih usluga dignemo na puno veću razinu da ti prihodi u budućnosti ne bi padali. Treba spomenuti da su i pojedini proračunski korisnici poslovali dobro i da je od prihoda od imovine isto tako bilo uplata dobiti i HEP-a i Hrvatskih šuma i HNB-a, Agencija Alan itd. dakle vidno je da se i ti proračunski i izvan proračunski korisnici zaista nastoje kontrolirati da bi oni svojim udjelom u cjelokupnom sustavu doprinijeli kako bi državni proračun a isto tako i bruto domaći proizvod rastao. Kad govorimo o rashodima onda moramo reći da je zaista rashodi koji su ovdje navedeni, možemo reći da su dijelom zadani međutim ne smijemo zaboraviti da je u kriznim godinama da su se smanjivala prava nekih javnih službi i da se kroz 2017. ta prava su se vraća ali sukcesivno dakle 2, plus 2, plus 2 recimo u ovaj zdravstvu i sličnim djelatnostima prema tome sve su to mjere koje su koje je bilo potpisano kolektivnim ugovorima i koji su se morali ispoštivati, a to je skoro milijarda kuna. Prema tome, ono što se sada želi ili hoće dalje povećavati plaće može se samo na način da to zaista bude, bude održivo i da je ono što se potpiše da se zaista može dugoročno i poštivati. Kada se govorilo o tome jesu li zaposleni trošak, da oni su u rashodima sigurno da predstavljaju određeni trošak međutim po broju zaposlenih koji znam koliko se vapilo za osobama koje treba osposobljavati za Europske fondove za pripremu projekata i sl. i znam da je u cijelu prošlu i pretprošlu godinu zapravo dio zaposlenika je na teret upravo projekata koji su iz Europske unije i na taj način se oni financiraju dakle nisu iz naših izvornih sredstava nego su iz projekata koje te osobe rade, dakle ne mora biti nužno da to znači da se, da javna služba troši više odnosno da se zapošljava neracionalno. Što se tiče Držanog ureda za reviziju on je ukazao na neke nedostatke, ali ono što je vidljivo da su u evidencijama da se na mnogo stavki popravilo stanje u evidenciji u isknjižavanju svih onih zastarjelih i starih potraživanja koja su opterećivala bilancu Državnog proračuna. Isto tako Državna revizija je upozorila na iskorištenost odnosno postupke u povlačenju sredstava Europske unije i sigurno da na taj način doprinosi da se svi trgnu i da taj posao se radi što kvalitetnije. Ono što bi ja napomenula, evo Državna revizija je tako i rekla da je u ovom periodu ove financijske perspektive do 2020. da je ugovoreno negdje izvršeno oko preko 70%, jel, dakle to je nešto što je iz razdoblja od 2014. do 2020. dakle na nama je svima da se puno više posveti pažnje kako provedbi tako i samim projektima i planiranju, a isto tako da onda Ministarstvo financija može točnije pratiti samu realizaciju projekata. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a poštovan kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo podpredsjedniče Hrvatskog sabor, uvaženi ministre sa suradnicima, dakle ministar Marić, inače je jedan od onih ministara koji dosta vremena provodi s nama, provodi vezano uz svoje zakone vezano i sad i u rebalans odnosno izvješća a očito ćemo se i družiti idući tjedan vezano uz proračun. Kad dobijete izvješće o izvršenju Državnog proračuna ili kad je tema proračun možete ga gledat, dakle gledate brojke, gledate stavke prihoda i stavke rashoda no međutim proračun je u konačnici jedan politički dokument iz kojeg vi vidite što je Vlada namjeravala radit, koji su to bili projekti i programi, što je od toga napravljeno i kojim smjerom ide se dalje. I u odnosu na to možete gledati i rad drugih ministarstava, možete gledati i neke druge strategije i neke druge zakone i neke druge teme i to tako treba i činiti. Jer ako se skoncentriramo samo na ovom onda su naravno rasprave na možemo se samo ponavljati i samo se razlikovati u tome da će neko onda reći u ime svoj kluba podržavam odnosno reći će u ime svog kluba ne podržavam. Kad gledate prihodovnu stranu onda prihodovna strana proračuna govori što je to bilo u prošloj godini to i ono što nas i svi upozoravaju a to je rast potrošnje, to je tema turizma. I svako tko gleda Hrvatsku, dakle kako se mi gledamo je jedna priča, mi ćemo se gledati ružičastim naočalama ili malo tamnijim naočalama, no međutim stvarno stanje je kako nas gleda neko drugi i treba malo osluhnuti na što nas oni upozoravaju. I oni nas upozoravaju da imamo problem da imamo problem tog rasta zapravo potrošnje i da imamo problem turizma. Dakle, turizam je jedan vrlo zgodna grana koja je dosta vrlo brzo vidite rezultat, no međutim hrvatski turizam definitivno ovisi o vremenu, a ove godine se pokazao jedan problem, a to je velikog broja ležajeva odnosno kreveta u privatnom sektoru, govorim prvenstveno o apartmanima, koji nisu bili do kraja iskorišteni i ja bi rekla da je tu malo onako stanje da se treba sjesti i razmisliti što i kako dalje, odnosno kakva turistička destinacija hoćemo biti.

Što zapravo hoću reći? Taj rast turizma apsolutno dobro došao, dobro došlo to da koristimo sve dobrobiti koje nam je priroda dala i da koristimo i nekakve vremenske uvjete koji su nam dali pa ljeto kreće odnosno visoke temperature kreću nešto ranije i traju nešto duže. No međutim iz turizma su se trebale razviti i neke druge gospodarske grane, ja sam davnih dana u nekoj drugoj zemlji taman sam završila fakultet slušala sam predavanje jednog ekonomista koji je rekao da proizvod recimo kad je riječ o turizmu i tad je bila riječ o turizmu jer je razvoj bio iza toga kako je Jadranska magistrala tamo od 1965. do 1967. prošlo pa je tu bio veliki razvoj kaže iz tog se je trebala razviti drvna industrija. Sve ono što koristimo za namještaj je trebao biti kod nas, dakle nije ovo što ja sada govorim i što drugi će govoriti nešto novo. turizam je trebao razviti drvnu industriju, turizam je trebao razviti još direktno OPG-ove i u dijelu u kojem on nije to je greška koju imamo i greška koja se bi trebali voditi računa da se ne ponovi. U nekoliko navrata je samo malo da kažem o toj prihodovnoj strani je i ministar rekao, a i mislim da je i kolegica Perić prije mene spomenula dakle smanjili smo stopu dobiti a dobili smo više sredstava. Logično, postoji tamo dakle povijest je učiteljica života, postane ona drakonske mjere kad su drakonske mjere kad su veliko onda vam zapravo svi pokušavaju naći razlog kako da to izbjegnu. Ljudi koji se bave različitim ulaganjem, ja tu neću spomenut nikog s područja Hrvatske, ali izvan, kaže mi smo sretni kada nam je porezna politika takova da ne moramo izmišljati kako da ju na određeni način izbjegnemo. I svaki koji želi biti poduzetnik je sretan da mu je porezna politika takva da zapravo radi sukladno zakonu a ne da izmišlja kako da izbjegne. I tu kad dolazimo do porezne politike treba malo i čuti što strani ulagači odnosno kako nas gledaju investitori. Da spomenem mjesto Hrvatske na ljestvici …/nerazumljivo/… biznisa bit će neka druga tema ali kad malo razgovarate sa određenim ulagačima koji žele ulagati u Hrvatsku onda oni ukazuju na tri problema. Ukazuju na nestabilnost porezne politike, govore o preskupim energentima i govore na temu problema radne snage, dakle prije je bila pravosuđe, ali sad je na treće mjesto došlo a ja bih rekla da će uskoro doći na prvo mjesto problem radne snage. S tim problemom radne snage doći ćemo i do ove rashodovne strane proračuna, postoji jedna uzrečica koja kaže da čovjek štedi kad ima, kad nema, nema što štediti odnosno može se mučiti. Naša rashodovna strana proračuna ne ukazuje na činjenicu da je bilo tko htio u tom dijelu biti malo razuman i malo štediti nego se onako ponaša ima se, može se što nam se može vrlo brzo obit o glavu. Dakle, ekonomisti cijelo vrijeme ukazuju na činjenicu da bih opet na razini ja neću reći Amerike, ali na razini Europe moglo doći do recesije u posljednjih par dana slušamo to vezano uz Njemačku, to direktno ne dođe u Hrvatsku u Hrvatskoj vam to dođe ko val. Pa taj val malo ovaj traje pa onda taj val dobijemo pa će doći i do toga, dakle već sad se trebamo za to pripremiti ali teško se je unaprijed pripremati za ovakve nekakve stvari. Iz ovog izvješća iz ovog što imamo ja sam između ostalog i htjela bi ukazati na 3 stvari. Prva stvar proračun vam i kad ga radite onda on govori o odnosu prema nacionalnom programu reformi odnosno prema strategiji razvoja. Reforma je jedna zgodna riječ svi je vrlo rado koristimo i svi u startu nema nitko ko neće reć da ja sam za reformu, ali ne u svojem dvorištu. I ono što bilo koji ministar financija i bilo koji premijer će imati problem, problem su vam uvijek tema mirovinske reforme, tema zdravstvene reforme i problem koji imamo s školstvo. I kad malo gledate i neke druge zemlje ne samo iz okruženja, nego i ostale svi vidite da se muče s tim i sve dok se tu neće imati hrabrosti, a za neke stvari treba imati hrabrosti puno vam je jednostavnije imati biti pragmatičan pa onako nešto riješiti ući u jednu reformu, u startu će vam sve biti za niko nije za svojim dvorište i vi se neminovno morate zamjeriti. Zamjerit se svojim kolegama iz Vlade, zamjerit se nekom no međutim ono što sam u nekoliko navrata rekla reforme ne dolaze do ovog sabora i reforme zasigurno ne stanuju ni preko puta Markovog s druge strane Markovog trga. Druga tema o kojom bi htjela reći je odnos prema korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Europske strukturne i dakle investicijske fondove ako ih iskoristimo Hrvatska će biti pokazna kao zemlja koja nije iskoristila ono što joj se je ponudilo i ta sredstva će ostati neiskorištena, i apsolutno ćemo i tu imati dalje problem, dakle Europska unija funkcionira na način što više iskoristiti, imate potencijal da u budućnosti još više dobijete. Ono što karakterizira, karakterizira općine i gradove da to vrlo teško koriste. S jedne strane, ja se mogu složiti da je razlog tome, ja bih rekla, nedovoljna pripremljenost, nedovoljna educiranost, nedovoljni, opće se treba vrijeme za to sve zajedno, ali s druge strane je i na određeni način strah. Ja to mogu reći na primjeru Grada Zagreba. Grad Zagreb, jer mi je to najbliže, taj proračun relativno dobro znam pa to mogu najjednostavnije pokazati. Recimo, država je pokrenula, dakle na razini države, je pokrenut posebna niša zove se energetska učinkovitost zgrada javne namjene. Projekt relativno jednostavan, moraju biti zgrade javne namjene, vrlo brzo možete vidjeti rezultat, u bilo kojoj bolnici, u bilo kojem staračkom domu, vi možete vrlo brzo vidjeti rezultat jer je to nešto što se koristi 24 sata i vi taj čas vidite da je energenta manje i sve ostalo, i sad kad uzmete, kad pogledate što je napravio Grad Zagreb, taj projekt koji je pokrenut 2014., 2015., kontinuirano su natječaji, postoje neki gradovi koji sve koriste iz tog Fonda što je najlogičnije, da koristi Grad Zagreb to ne radi. I u prošloj godini 39 objekata javne namjene je energetski obnovljeno po zagrebačkom modelu, dakle korištenje sredstva Grada Zagreba iz proračuna Grada Zagreba, zagrebački model je iz razloga što onda to mogu raditi od našeg gradonačelnika kumovi, prijatelji, prijateljevih prijatelji, a samo je sa 5 projekata aplicirano da se povuku sredstva iz Europske unije. Dakle, jedan od problema je i taj problem, jer kad povlačite, kad idete preko fondova, kad povlačite, jasna su pravila igre, točno se zna u bilo kojem trenutku može biti revizija, tako da sam ja apsolutno siguran da dio zašto nije povučeno, i to, i tu bih došla do treće teme. U nekoliko navrata kada je, kad je ocjenjivan, uopće dakle, određena dokumentacija Hrvatske, i u nekoliko navrata kad pokušate razgovarati i povući sa fondovima Europske unije, onda je mana koja nam stalno kažu, a to su izravno davanje sredstava iz proračuna pojedinim subjektima. To je kad, recimo, vi odlučite povući, vezano uz energetsku učinkovitost, ali onda pod apsolutno nejasnom ključu, netko daje potporu pojedinom, pojedinoj Općini i Grada direktno za nešto, za koje ne znamo što je. I to je onaj problem na koji je ukazala i revizija. To je onaj problem koji imamo, dakle mi imamo 556 jedinica lokalne samouprave, naravno da je uvijek ne'ko nekom, prema nekom, puno skloniji i onda direktno iz proračuna se daju izravno sredstva kroz pojedina Ministarstva koja otvori, otvori određeni natječaj, natječaj traje, imali smo slučaj 29 minuta, imali smo slučaj 2 sata, određeni znaju, javljaju se na taj natječaj i dobiju direktno sredstva, a onda naravno, kako je u realnom vremenu sve svima vidljivo, onda jedanput kad pokušavate nešto drugo, onda vam kažu ali vi imate u vašem proračunu jednu veliku dubiozu, a to je izravno davanje sredstava određenim subjektima, bez jasnih kriterija, bez jasnog načina i bez jasnih rezultata. Mi u Klubu GLAS-a i HSU, nećemo podržati ovo Izvješće, mislimo da i apsolutno smo sigurni da je za određene stvari potreba napraviti iskorak, potrebna je, za taj iskorak je potrebna određena hrabrost, iz ovog mi ne čitamo da smo u odnosu na određene reforme, odnosno na određene projekte i određene strategije razvoja napravili iskorak, bez toga nam nema budućnosti. Bez toga će kolodvori biti prepuni djece koji ne da su pokušali ovdje tražiti posao pa nisu dobili, ili su nezadovoljni, nego završe fakultet, ni ne traže posao, nego imaju spakirane kofere i idu negdje drugdje. Ali s druge strane, imamo problem i to je stanje koje zaista traži ozbiljno promišljanje i ozbiljno sjesti i ozbiljno definirati. U ovoj godini otprilike 30000 radnih mjesta je, poslodavci su rekli da mole da dobije se, dakle, da im se napravi uvoz radne snage. Kad slušate malo poslodavce oni kažu da će to biti u idućoj godini i bliže 100000, što meni izgleda, malo velika brojka, ali 'ajdemo ih slušati, ali 'ajdemo slušati ljude koji su zaista u realnom sektoru i oni kažu sve. Turizam kojemu govorimo, turizam koja je bitna stavka u našem proračunu, ljudi koji se bave turizmom, jasno ukazuju na činjenicu iduće godine imamo problem, neće imati tko raditi. Dakle, s jedne strane, mladi ljudi ni ne pokušavaju zaposlit će u Hrvatsku, sa koferima žele van, s druge strane imamo nepopunjena radna mjesta. Ova nepopunjena radna mjesta, to je zaista veliki problem, suštinski problem i to je nešto o čemu moramo svi zajedno sjesti i to je jedna od onih tema gdje bi se ova Sabornica bez obzira gdje sjedi bilo tko, u ovoj Sabornici, trebali sjesti i dogovoriti i vidjeti kuda idemo dalje. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Izvolite. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa ja ću u svojoj pojedinačnoj raspravi ovom izvršenju proračuna, pristupiti na jedan malo drugačiji način, a najveći dio vremena imam namjeru posvetiti izvanproračunskim fondovima. Dakle, ovo izvršenje proračuna nam nudi nekoliko činjenica i konstatacije koje su takve i one se nažalost bez nekih stvari ne mogu značajnije promijeniti. Dakle, kad gledamo prihodovnu stranu proračuna, ćemo vidjeti da ti potrošački ili indirektni porezi čine gro prihoda državnog proračuna, da je Vlada poreznom reformom i oslobađanjem djela dohotka, davanjem dijela dohotka na raspolaganje hrvatskim građanima, potaknula potrošnju i takav način potaknula i jedan dio gospodarskog rasta i s te strane se može reći da je Vlada postigla ono što je željela. A što se tiče rashodovne strane, ona je nažalost takva kakva je već dugi niz godina. Jedino što se može reći da je Ministarstvo financija i Vlada RH, koliko toliko pod kontrolom držala rashodovnu stranu i učinila jednu značajnu fiskalnu konsolidaciju, što nam je u konačnici dovelo nas u skretanje u međunarodnom financijskom tržištu, i do jeftinijeg zaduživanjem samim tim i do smanjenja troškova kamatnih stopa jer da se nije dogodilo ovo što se dogodilo, … [[Govornik se ne razumije]] trošak za kamate bio sigurno nekoliko milijardi kuna veći. Dakle, ta naša rashodovna strana takva kakva je i da ne možemo puno učiniti zbog nečega naslijeđa proteklih vremena su trošak mirovina i trošak plaća koji su bez zdravstva, negdje oko 60 milijardi kuna. Zdravstvo sa plaćama je negdje oko 24 milijarde kuna i kada govorimo o plaćama u javnom sektoru onda ovdje treba reći činjenicu da javni sektor sa 1.1.2018. u odnosu na 1.1.2017. ne govorimo o povećanju 3% ulazi sa 6%-tni poena većom osnovicom. Jer prošle godine su izvršene 3 korekcije od 2%

Međutim, ono što, o čemu bi ja želio govoriti u svojoj pojedinačnoj raspravi, nažalost, o tome se u ovoj sabornici skoro malo ili nimalo ne govori niti prilikom donošenja proračuna, a kamo li prilikom izvršenja proračuna.

Međutim, ono s čim se nikako ne mogu složiti da trošak zdravstva u ovom trenutku imamo na nekoliko pozicija. Trošak zdravstva, da li u riznici, da li izvan riznice, bi morao biti na jednom mjestu, da se vidi točno koliko to zdravstvo košta. S druge strane, prilikom izdvajanja zdravstva iz riznice državnog proračuna, Ministarstvo financija je napisalo jedan dokument koji tada Vlada nije provela, a ni poslove Vlade druge, a to je da se mora izmijeniti onaj čl. 82. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, da se konačno zna koliko temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti u državnom proračunu RH treba osigurati troškova za zdravstvo mimo onoga što je propisano Dakle, to su naprosto činjenice od kojih ne možemo pobjeći iz razloga što ministar financija ne može utjecati na neke stvari, one se događaju izvan njega. I sad mi ovdje kalkuliramo koliko, zapravo licitiramo koliko je bio nekad ovo ono. Međutim, ukupne obveze zdravstva su negdje oko 8 i 200, 8 i 300, dospjele su negdje na 3,4 milijarde kuna i to je činjenica. To je bila činjenica i za vrijeme SDP-a, to je činjenica za vrijeme HDZ-a, to je činjenica za svaki ministar financija ga frče kada mu se spomene zdravstvo jer taman podmirite nešto onda se stvaraju nekakve nove obveze i to je tako. I ja bih u financijskom planu HZZO-a želio vidjeti zapravo Izvješće, želio vidjeti tih 3 i pol milijarde dospjelih, a ne plaćenih obveza. A to ne možemo vidjeti ako imamo rascjepkano, pa ćemo kliničke bolnice voditi malo u državnom proračunu, ove druge ćemo voditi ovdje, pa ćemo županijskim bolnicama, mi ćemo im diktirati određene stvari, a one će iz decentraliziranih sredstava koje nisu dostatne proizvoditi gubitke. Možemo točno vidjeti rasprave 2002. godine kada se donosio prvi program decentralizacije tko je šta govorio tada o decentralizaciji županijskih bolnica, pa ćemo vidjeti, nažalost, to se obistinilo. I te županijske bolnice, ne svojom krivicom, nego zbog neriješenog sustava financiranja stvaraju konstantne gubitke. Dakle, to su činjenice, javna poduzeća, ministar je rekao da po Eurostatu nama u deficit ulazi i HŽ i HBOR i Croatia airlines i HRT itd.

Idemo vidjeti što se u ovom visokom domu raspravljalo 2013., 2014. prilikom donošenja proračuna kada su se davala jamstva HŽ infrastrukturi. Dakle, ta jamstva se daju u sklopu projekta restrukturiranja. I mi ta poduzeća ako nismo u stanju restrukturirati, ona će nažalost stvarati gubitke, mi ćemo pod krinkom jamstava samo vremenski prolongirati ono što bi možda bilo pametnije da svi vide da smo iz proračuna ove godine dali 500 milijuna kuna, pa da to košta 500 milijuna kuna, a ne mi ćemo dati jamstvo, to se ne vidi nigdje, pa to jamstvo dođe nakon tri četiri godine na naplatu, u međuvremenu smo izdali stotine milijuna jamstava i to se ponavlja konstantno tako.

Tada je rečeno mi smo restrukturirali brodogradnju. Ako se ta brodogradnja restrukturirala, pa zašto je ta brodogradnja, prije svega Uljanik i 3. Maj od 2014., pa do danas stvorio skoro 5 milijardi gubitka. Druga stvar, idemo vidjeti kako su davana ta jamstva, kojim godinama, kako i zašto. I ako date nekome jamstvo, ako on radi nešto da bi to mogao napraviti, da bi mogao financirati, onda se postavlja pitanje ako on taj proizvod napravio, ako ga prodao, može imati na njemu 10, 20, 30% gubitka, ali ne može imati 100%. gubitka. Dakle, to su ti strukturni problemi na koje itekako moramo ih imati na pameti kad govorimo o tome da bi trebalo nekome dati ili nekome ne bi trebalo nešto dati. Ako nešto ne može funkcionirati onda ćemo reći idemo ako mu možemo dati svake godine iz proračuna da to bude vidljivo 500, 600 miliona nije bitno, a ne na ovakav način zaobilazit priču, jer sjećam se priče i što je najveći problem ta jamstva se u principu guraju prema HABOR-u. HABOR nije za to, HABOR je osnovan za neke druge stvari i onda nam dolazi do političkog potkusurivanja za nešto čega smo svi u konačnosti svjesni. Tom HŽ-u je dano 20 lipa onog famoznog trošarina od goriva koje su oduzete Hrvatskim autocestama dakle, 20 lipa je dobio HŽ, 20 lipa su dobile Hrvatske ceste, ali mi o ovim izvanproračunskim fondovima samo raspravljamo kad nam to služi kao moneta za potkusurivanje, međutim njihova je težina preko 30 milijardi kuna. Da li smo mi zadovoljni baš sa svim onim poslovima koje oni rade? Isto tako, drugi par cipela ajmo onda otvoreno progovoriti o ovome, a ne danas smo svjedoci licitiranja trebalo bi nekome dati tolku plaću. OK, pa tko je protiv toga nastavnici, profesori, liječnici imaju veće plaće, nije nitko, ali gledajte kad sam bio na vlasti onda sam te plaće smanjio 3% iako si pričao a više nisi u ekonomskoj krizi, pa što si tada smanjivao a sad kažeš da bi trebalo dati. Dakle, to je naš problem, kolegice i kolege mi o izvršenju proračuna za 2017. kolko je klubova danas raspravljalo, 3 kluba, 3 kluba, to govori o našoj ozbiljnosti i to govori o našoj odgovornosti. Ovo je danas bilo vrijeme ne da se ministru financija jer on nije kriv u onom trenutku kad mi usvojimo proračun onda su odgovorni neki drugi, odgovorni su oni koji su dobili ta sredstva proračuna. To je danas je bio trenutak da im se kaže gospodo jeste ili niste ovo napravili? Ali gledaj, mi 3 kluba slovama i brojkama 3 kluba raspravljaju o izvršenju proračuna, niko u svojoj raspravi danas nije spomenuo financijska izvješća izvanproračunskih fondova, nitko nije spomenuo izvješće [[Upadica: Zahvaljujem.]] o naplaćenim državnim jamstvima. Zahvaljujem poštovani kolega Šuker, imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Siniša Varga, izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolega Šuker, evo drago mi je da ste spomenuli bili nekoliko problema vezano za evidencije i način funkcioniranja financiranja sustava zdravstva iz vaše pozicije, imam dojam da ste to kritizirali aktualnu Vladu pa je malo oporbena bila vaši stavovi i radi se o tome, kad gledamo 300 milijuna kuna koje se planira sada sanirati sustav zdravstva, sami ste spomenuli da ima 3,5 milijarde kuna ne dospjelog, dospjelog nepodmirenog duga koji apsolutno nigdje nije evidentiran u poslovnim knjigama niti Ministarstva financija kroz Državni proračun, niti u bilancama samih bolnica. Bolnice kada donose svoje financijske planove za narednu godinu ne evidentiraju dospjela dugovanja u svojim poslovnim knjigama i to je nešto što imamo situaciju da je ta nedostatak financijske discipline rezultirali sa tim udvostručenjem dospjelog duga u odnosu na 2016. godinu.

Pa bila kritika vama, ali sam reko da nemam namjeru više pričat gdje je bolje, ovako ili onako rezultat je potpun o identičan, potpuno identičan. Nema vlade koja nije sa nekoliko milijardi sanirala zdravstvo, nema te vlade bez obzira kojoj političkoj opciji ona pripadala to znači da taj sustav na žalost nešto se događa čudno, rekao sam da kolega Fičor je potpisao taj dokument u trenutku kad se izdvajala donosila odluka o izdvajanju zdravstva iz riznice da se mora promijeniti članak 82. Zakona o zdravstvu iz jednostavnog razloga da konačno kažemo koliko to novaca u državnom proračunu mimo doprinosa iz poreznih prihoda se mora osigurati za prava u zdravstvu koja se ne pokrivaju iz doprinosa. To je to. Zahvaljujem poštovanom kolegi Šukeru na odgovoru. Slijedeća replika poštovani kolega Ivica Mišić, izvolite. Hvala podpredsjedniče sabora, kolega Šukeru kad se govori o proračunu prihodi i rashodi svi smo svjesni da su ti prihodi kroz ovih 25 godina bili jako loši, po prvi puta se prihodi suficit u državi se pojavio prošle godine, znački uvijek smo više trošili neg što smo zarađivali. Naravno ako gledamo danas Uljanik koji imamo jamstva od skoro 4 milijarde kuna pitamo se svi mi poduzetnici a zašto uvijek pomagati nekome ko bacamo kao novac u nekakvu jamu. Niko ne pita 40.000 obrta što je propalo, druga stvar poznato mi je da je prije negdje 25-30 godina u Hamburgu isto tako jedna takva firma kao Uljanik propala sa 25.000 ljudi i opće otišla u stečaj, niko je nije nikada nešto je malo ostalo ljudi koliko znam. Prema tome, mislim da ova Vlada koja je naslijedila naravno sve probleme koji su se dešavali ovih 25 godina sada su došli na vidjelo i evo imali smo suficit koji naravno opet bacamo u jamu ove godine zato što održavamo isto tako nekakav nerad, a ujedno i neodgovornost određenih ljudi koji su to vodili.

Odgovor kolega Šuker, izvolite. Najprije da pozdravim naše goste s juga, gore na galeriji, dakle kolega Mišiću rezultat dobrih prihoda su prije svega dobri makroekonomski pokazatelji i to što je Vlada poreznom reformom jedan dio dohotka ostavila građanima i gospodarstvu. To je činjenica. Sve drugo su priče za ovako i onako. O tome da li treba pomagat ovo ili ono o tome se govori kad se donosi proračun, proračun je poluga za vođenje ekonomske politike, međutim ja sam vam rekao što se tiče brodogradnje mene iznenađuje da smo 2013. se nas uvjeravalo da je program restrukturiranja završen. Ako je program restrukturiranja završen, kako su onda stvoreni ovi gubici u protekle 4 godine? Dakle, to su činjenice. Ajmo možemo o njima i raspravljati, ali ako uzmemo podatke koji postoje u Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu financija, onda ćemo vidjeti tko govori istinu i tko govori prave podatke. Poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Poštovani kolega, dobro da ste spomenuli ova jamstva koja su data kroz ovo razdoblje upravo za Uljanik grupu. Inače problemi koji postoje, ako vidimo da je preko 4 milijarde aktivnih jamstava, a da je u periodu od 2012. do 2016. izdato preko 3,2 milijarde, onda vidimo da je to moralo kad-tad doći na naplatu. Prema tome, ono što ste rekli, restrukturiranje se nije provelo do kraja, niti je ono bilo valjano da bi pokazalo kvalitetno poslovanje odnosno vidi se da su se ugovarali brodovi, ali da su oni zaista donosili ogromne gubitke. Odgovor kolega Šuker, izvolite. Kolegice Perić, jamstvo je potpora i tu praktički možemo završiti priču. Svatko onaj tko dobije jamstvo, dobije ga temeljem određenog programa. Ako toga nema, onda on na to jamstvo nema pravo jer praktički to bi onda trebali dati svima. Jamstvo za brodogradnju koja su izdavana u određenom periodu su se dogodila nakon što nas se uvjeravalo da je program restrukturiranja završen. Program restrukturiranja nije završen, spajanje 3. Maja i Uljanika je napravljeno 2 dana prije ulaska RH u EU, kao, evo to je program s kojim smo mi restrukturirali Uljanik i 3. Maj. Dogodilo se ovo što se dogodilo i na žalost Vlada može pomoći brodogradilištima u ovom trenutku i sa jednom i sa dvije i sa pet i sa deset plaća.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Šukeru na odgovoru. Slijedeća rasprava poštovana kolegica Dragica Roščić, izvolite. Zahvaljujem dopredsjedniče, poštovani ministre, evo krenula je ova rasprava o izvršenju proračuna, jel se čujemo dobro [[Upadica: evo, sad je bolje.]] poštovani dopredsjedniče, poštovani ministre, danas raspravljamo o izvršenju proračuna za 2017. godinu, kretanja su pozitivna, nastavljaju se pozitivna kretanja, znači, u odnosu od 2015. kada izlazi iz recesije i kao što je primijećeno kada god su pozitivna kretanja malo klubova raspravlja, rasprave počinju sa stankama odugovlače se naši gledatelje i sve da čuju konkretne brojke iz izvršenja proračuna, a naravno i konkretne kritike i nažalost ima ih malo koji ulaze u suštinu svega. Ja bih ovdje istakla nekih 5 važnih podataka, što se tiče proračuna. Znači, imamo rast za, bruto domaćeg proizvoda 2,8%, naravno, to povećanje je došlo iz domaće potražnje. Ono što možemo reći turističke brojke su dobre, naravno oporavlja se građevinski sektor, ali ono što je isto tako, u budućem razdoblju ćemo morati voditi računa, jako rastu i cijene građevinskih usluga i to ćemo trebati ukalkulirati i u planiranja i kod javne nabave da bismo ih kasnije imali izvršenja, ne samo u proračunu, nego i stvarna broj zaposlenih imamo povećanje 2,2% Što se tiče ukupnih prihoda, oni su ostvareni u iznosu 122,7 milijardi kuna i bilježimo rast od 5% Što se tiče pomoći, ukupne pomoći su ostvarene na razini 8,5 milijardi kuna. I ono što se postavljalo pitanje na Odboru i općenito što nas najviše zanima koliko tih pomoći dolazi iz EU fondova, znači, dolazi ih 7,5 milijardi kuna. Što se tiče rashoda, ovdje bih naglasila, naravno, da je i rastu i iznosu rashoda su doprinijele kompenzacijske mjere za jedinice lokalne i područne regionalne samouprave od 1. siječnja 2017.-te i ovdje bih htjela također reći da svi gradovi i općine, njihovi predstavnici, saborski zastupnici koji ih predstavljaju, kada su se donosila rasterećenja i kada se smanjivao porez na dohodak, kada se je građanstvo, znači, vratio jedan iznos novaca odnosno kada su poreznom reformom su ostvarene uštede za naše građanstvo, stalno se je vikalo da će naše jedinice lokalne samouprave ostati bez proračuna, pa evo i na mom području i Sinj i Vrgorac i Metković i Ploče. Iz ovih mjera dobili su i više nego što su očekivali i definitivno nisu imali smanjenja proračuna iz razloga što se je građanstvo odnosno rad i plaće što se porezno rasterećivali. Također moramo reći da se podmirio dio obveza bolničkih ustanova. Isto tako, što se tiče rashoda za subvencije, a ovdje su pojedini zastupnici komentirali i izravna plaćanja i izravne pozive i slično. Znači, što se tiče subvencija, imamo 6 milijardi kuna i najznačajniji iznos tih subvencija se, najznačajniji iznos je 3,8 milijardi kuna i odnosi se na poljoprivredu, tu itekako imamo kriterije i tu itekako poljoprivrednici dobro opravdaju sredstva koja su dobili. Što se tiče revizije, naravno, revizija je napravila dobar posao. Ono što je sada pred nama i što kontinuirano moramo popravljati je da se moramo usklađivati da izvještavamo po EU metodologiji i tu ne možemo ništa prigovoriti da nešto od revizije možda nije napravljeno kako treba.

Prelazimo na slijedeću raspravu poštovani kolega Ivan Pernar. Nije nazočan, poštovani kolega Gordan Maras, izvolite.

Znači činjenica je, da već nekoliko g. imamo pozitivna gospodarska kretanja, rast BDP-a što nužno za sobom vuče i rast prihoda državnog proračuna i kao što je to ministar rekao uvodno u svom izlaganju, 2,9% mora se pozitivno očitovati u izvršenju proračuna za 2017. g. plus pad cijena odnosno, pad troškova zaduživanja, odnosno, uzimanja, izdavanje obveznica, uzimanje kredita, pokazuje se također u manjim troškovima, nego što je bilo planirano za 2017. g. Tako da jedno s drugim dovodi do toga da imamo uravnoteženiji proračun, da se može konsolidirati javne financije i da postoji određeni prostor, koji se onda nužno nameće i gdje ljudi pitaju u šta će država uložiti, šta su prioriteti RH. Da li su prioriteti RH ulaganje u naoružanje, ili su prioriteti RH ulaganja u učitelje, u obrazovanje, u sve ono šta mislim da bi trebali raditi kao država i šta bi trebao biti stvarni prioritet RH. U ovom trenutku naši učitelji i djelatnici u javnim službama, traže povećanja plaća, opravdano traže povećanje plaće, jer su potplaćeni, čitav niz g. To se je moglo opravdavati recesijom i neravnotežom u proračunu, ali sada kada postoji balans, kada se gospodarstvo 3 g. za redom oporavlja, kada imamo veće prihode u državnom proračunu i od PDV-a zbog rasta turizma, zbog dizanja PDV-a 2016. g. sada je vrijeme da kažemo, da važno nam je uložiti u naše učitelje, važno nam je uložiti u naše medicinsko osoblje, kako bi imali kvalitetno obrazovanje i kako bi imali mogućnost razvijati zemlju na način na koji to želimo, a ne da se šalje poruka ljudima koji odlaze iz Hrvatske, a jako puno ih odlazi iz Hrvatske, i oni koji su nam nužno potrebni. Zbog čega naše medicinske sestre i medicinski tehničari moraju odlaziti iz Hrvatske i tamo gdje ih trebaju dobivati 2-3 puta veću plaću, kada ovdje nismo u stanju im osigurati niti 10% povećanje plaće na godišnjoj razini. To je ono što SDP govori, to je ono što mi tražimo da se povećaju plaće ljudima koji rade, koji naporno rade svaki mjesec. Zdravstveni radnici, socijalni radnici, opet još jednom se vraćam na učitelje koji sa 35 g. radnog staža, pa onda vi meni recite gospodo iz HDZ-a da li su to adekvatne plaće imaju 6 il nešto tisuća kuna plaću. Odnosno, kada kreću u posao, imaju jedva preko 5000 kn plaću, a dajemo i tražimo od njih jedan tako plemenit i velik zadatak da nam pomognu u dizanju naše djece na noge. Znači sa te strane jasno je zbog čega oni traže povišicu i jasno je zbog čega je 3% nedovoljno i 10% je malo, ali grabi minimalno dalo i vratilo dostojanstvo tim ljudima, jer nam treba biti i onaj slogan dostojanstven život, odnosno, plaća za dostojanstven život, pošteni posao, poštena plaća za pošteni posao, nam mora biti jedan od slogana koji ovdje govorimo. A ne smijemo, ne smijemo trošiti novac, a ja sam uvjeren da na ovih 122 milijarde kn, s obzirom kako se upravlja u nekim segmentima društvom, postoje 100 milijuna kn, koje bi se mogle pametnije uložiti i 100 milijuna kn koje cure na ko zna kakve načine. Većina službenika u našem javnom sektoru, u državnoj službi je korektna, ali postoji jedan dio službenika i ne mogu se ne prisjetiti jedne anegdote, kada sam bio ministar, dolazio sam, ne kako to kaže g. Mikulić na posao s vozačem, u poseban lift samo za Marasa, čovjek laže, evo to mogu ovdje reći pred svima, nego sam dolazio na posao, kao vjerojatno jedini ministar, sa svojim autom. Jer sam imao malu djecu, koju sam morao ostaviti u vrtić i nisam vozačem dolazio na posao. Znači nije ništa neobično da HDZ-ovac, ovdje u Hrvatskom saboru laže, ali ovo sam morao reći, znači čovjek laže. Parkirao sam svoj Peugeot 5007 ukoliko želite znat koji sam auto tada vozio, kraj jednog bijesnog Audija, šestica nabrijan sportski, itd.

I pitam čiji je ovo auto, i znate šta mi kažu? Kako se zove taj državni službenik? Andrija Mikulić, Andrija Mikulić je u Ministarstvu gospodarstva kao službenik mogao sebi priuštiti takav auto i dok to ovdje ne razjasnimo kako je to moguće uopće da netko uopće ima više stotina tisuća vrijedan Audi 6 i dolazi na posao i muči se za tu plaću, kako je moguće da uopće uštedi taj novac, neće mu biti dovoljno transparentni i nećemo moći reći hrvatskim građanima, kako je 122 milijarde kn potrošeno na potrebe koje oni imaju iz proračuna. Kako je moguće da službenik, državni Andrija Mikulić vozi više stotina tisuća vrijedan Audi A6 ili, i još sportski, nabrijan, čovjek ne može voziti, normalno i mora to biti sportski auto. I onda još ovdje drži lekcije i prodike svojim kolegama i laže da me netko dovodio u poseban lift. I to je ono o čemu mi ovdje moramo govoriti. To je ono kako moramo raskrinkati te ljude koji nažalost u ime hrvatskih građana se danas za zube, zubima drže za fotelju u Gradskoj skupštini i mole Boga, mole Boga, još jednom kažem da Milan Bandić kupi tri zastupnika kako bi ostali predsjednici Gradske skupštine. I pojave se tu i tamo kada ih netko nazove iz HDZ-a da održe govor za govornicom i kažu neistinu, odnosno laž koju sam malo prije demantirao. Naravno da ljudi koji gledaju 122 milijarde kuna proračuna se pitaju kako je moguće da je službenik Mikulić imao tako vrijedan auto. To se svi pitaju, stvarno im nije jasno. I sa te strane moramo biti apsolutno transparenti i moramo biti pošteni prema građanima RH i reći im kako se javni novac i na koji način se javni novac troši. I zato još jednom kažem i vraćam se na početak. 3%-tno povećanje je 6 stotina i nešto milijuna kuna, čuo sam na odboru kada je to kolegica govorila. Znači 10% bi bilo negdje oko 2 milijarde na godišnjoj razini zato da naši ljudi ne odlaze iz Hrvatske, zato da medicinske sestre ne odlaze i tehničari ne odlaze iz Hrvatske. Zato da naši učitelji koji rade naporno sa našom djecom ne odlaze na dodatne poslove i mogu se u potpunosti sa punom energijom posvetiti njima jer sa 5 tisuća kuna sa kolegom u razredu imati 25.-ero ili 30.-ero djece nije lagan posao, jedan od najodgovornijih poslova koji postoje u RH. I moramo omogućiti našim učiteljima dostojanstven život. I zbog toga, mislim da u ovom proračunu i za 2017. ali i pogotovo i za 2018. i 2019. je bilo više prostora a za 2019. to možemo još iskorigirati je bilo više prostora kako bi omogućili da ovo povećanje od 10% za naše učitelje bude realizirano. To je nešto o čemu ovdje moramo govoriti, to je nešto što je nužno kako bi ljudima vratili vjeru i kako bi ljudima omogućili da ostaju u Hrvatskoj.

Tema nije Mikulić i njegov auto i vaš auto. … [[Upadica se ne čuje.]] Gospodine Maras, rekli ste svoje, ja vas molim da se ubuduće klonite takvih izričaja i takvog načina ophođenja i da koristite malo primjerenije riječi u ovom Visokom domu. Izvolite. Kolega Maras, ja sam isto u jednom trenutku pomislila kakve veze činjenica da gospodin Mikulić voli skupe igračke poput skupih automobila ima sa Hrvatskim saborom ali onda zapravo kada malo dublje pogledate onda vidite da to itekako ima veze sa Hrvatskim saborom. Jer ako vama Hrvatski sabor donosi, upregne sve svoje snage da donese jedan zakon kojim će izdvojiti sve državne inspekcije i staviti pod jednu kuću, kako bi mali Andrija mogao postati veliki državni inspektor i ovladati cijelim inspektoratom u Hrvatskoj onda to itekako ima veze sa stvarnošću u Hrvatskoj i s činjenicom da će ova zemlja dok god se tako radi i razmišlja i dalje će biti važnije naoružavanje borbenim avionima, puškama i oklopnim vozilima nego naoružavanje znanjem. I dalje će prioritet ovog proračuna biti nažalost naoružanje i kako pomoći malom Andriji da postane veliki inspektor a manje kako postati profesorima da grade društvo znanja i bolju budućnost u Hrvatskoj. To je tužno, ali nažalost u Hrvatskoj ništa nova što bi rekli, na zapadu ništa nova, na istoku iste priče. Ja sam mislila da ćemo mi barem u onom trenutku kada postanemo formalna članica EU više težiti ka tome da usvojimo neke pozitivne zapadne vrijednosti no nažalost tomu nije tako. Zahvaljujem kolegice, ja bih vas molio da pripazite malo na vrijeme. Hvala lijepa. Gospođo Glasovac, rekli ste u biti šta je poanta i šta naše ljude smeta. Dok oni vide da se trguje, da se pokušava ostati na funkciji pošto poto kao što to radi HDZ u gradu Zagrebu i Andrija Mikulić koji želi, zaštitarima se okružio u Gradskoj skupštini ne bi li ostao predsjednik Gradske skupštine. I kažem još jednom, Boga moli da Milan Bandić kupi trojcu ili politički istrguje sa trojicom kako bi on ostao na vlasti u gradu Zagrebu. I to je sramotno, to naši ljudi vide i kakva će biti poruka našim mladim ljudima u Hrvatskoj kada vide takve primjere.

Trebali bi se svi od toga ugraditi, nažalost to kod nas nije slučaj. Zahvaljujem kolega Maras. Uz najbolju volju zaista u vašem odgovoru nisam prepoznao ništa što se odnosi na ove dvije točke dnevnog reda. Kolegica Glasovac je bar odradila jednu bravuru pa se prebacila na kraju na proračun a vi ništa niste napravili. Dakle ja vas molim da se držimo teme o kojoj raspravljamo, odnosno o ove dvije objedinjene točke dnevnog reda. Kolega Maras mislim da nije neka osobita hrabrost napasti nekoga u Saboru koga nema, tko vam ne može odgovoriti. Ja ne želim ulaziti u vaš rad sa gospodinom Mikulićem ali tema je sasvim neka druga i ne vidim tu veliku hrabrost. Ali upozoriti ću na nešto drugo što se tiče znači situacije oko vaše priče o učiteljima i njihovim plaćama. Jedan naslov 19.7.2012. godine, tu uredbu znači ministri donose ili ne donose. Vi ste bili ministar u toj Vladi. Naslov Milanović i Jovanović ispričali se učiteljima zbog manjih plaća. Ukinuta uredba o povećanju plaća za 357 ili 9% prema izračunima u kolovozu će biti isplaćena plaća manja i do 700 kuna. Znači, ta jedna doza zaborava + licemjere, onda stvori ovakvu jednu raspravu i kažete što ova Vlada radi za učitelje i profesore. Pa ponudila je, ja mislim, onoliko koliko to državni proračun može napraviti. Ali vi, smanjite plaće i napadate i govorite o velikoj zaštiti [[Upadica: Zahvaljujem.]] upravo tih ljudi kojima ste smanjili plaće [[Upadica: Zahvaljujem.]] kao prva odluka vaše Vlade. Kolegice Glasovac, molim vas, niste dobili riječ. Kada govorimo o izvršenju državnog proračuna za 2017. nevjerojatno je da vi mene prozivate zašto gospodina Mikulića nema ovdje. Pa kako da ja osiguram njegovu prisutnost? Šta da napravim? Kako da ga namolim da dođe i da izvršava svoju obvezu ovdje prema hrvatskim građanima, prema Zagrepčanima, doduše, onim malobrojnim koji su ga birali. Znači, njega je biralo jedno 12 puta manje ljudi u izbornoj jedinici, nego mene i sa te strane mi nije jasno kako da o izvršenju proračuna govorim ovdje kvalitetno kada takvo utjecajnog i popularnog zastupnika u HS-u nema? Ja bih volio da je on ovdje, pa da može čuti sve ovo, a što se tiče plaća, ja vam kažem da nisu smanjene plaće, nego su povećani koeficijenti i na taj način su plaće ostale istoga iznosa. Ali opet to nije važno, sada treba ići 10% plaća gore. Poštovane kolegice i kolege, ako imate tako jaku potrebu komunicirati sa drugom stranom, kolega Borić, molim vas, ja vas ponovno molim kolega Maras da se držimo teme koju ste uvodno dotaknuli, a sve ostalo nema veze sa temom i točkom dnevnog reda. Povreda čl. 238 opetovano, ja mislim da je kolega Maras zaslužio jednu opomenu barem jer se danas u svojim izlaganjima uopće nije držao teme dnevnog reda i na vaše upozorenje nastavio o kolegi Mikuliću. Ja predlažem da se s njim sastanete izvan ove sabornice, pa riješite međusobne odnose. Hvala. Zahvaljujem kolegice Jelkovac. Već sam zamolio kolegu Marasa da se drži teme, pa nadam se da će se on toga i pridržavati u narednim odgovorima na replike. Imamo slijedeću repliku poštovani kolega Ivica Mišić, izvolite. Da odlaze zato što ljudi do sada ove Vlade koje su vodili ovu Hrvatsku državu su sve vodili u propast.

Međutim, ja vas pitam, vi ste bili ministar, kakvo ste imali iskustvo da vodite jedno ministarstvo kada vas je netko stavio da budete ministar, da li ste imali iza sebe nekakav rad, nekakvo dokazivanje kroz sposobnosti i sve ostalo, ali vidim da ste u Saboru jako sposobni da perete sve što se može oprati, a u stvari iza vas ne postoji podloga koju bi vi mogli reći to je to što sam ja radio i znam šta radim i šta pričam. Također tema o kojoj raspravljamo i to ponovno ponavljam prije odgovora gospodinu Marasu, dakle, Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za 2017. i Prijedlog godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2017., te Izvješće o objavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za 2017. godinu, dakle, to su točke dnevnog reda o kojima raspravljamo. Odgovor, kolega Maras, izvolite. Teško je odgovoriti baš u totalno proračunu kada je kolega Mišić govorio o svemu, samo ne o proračunu. Znači, ja ovdje prvo moram, evo, čestitati kolegi Mišiću da je on kao iskusan poduzetnik ušao u HS. Ali jedina stvar koja je malo nelogična, kažete da su sve Vlade radile do sada loše, pa ljudi nisu odlazili, a da sada ova koja radi najbolje do sada, 100 000 ljudi prošle godine odlazi, znači tu moramo biti vrlo precizni kada govorimo nešto o tome i naravno se veže to i uz izvršenje proračuna. A što se tiče toga kako je tko i šta i kakav legitimitet ima, gospodine Mišiću, ne znam na kojoj ste vi listi izabrani, čini mi se da ste izabrani sa Ivanom Pernarom na listi ako se dobro sjećam.

Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče. Kolega Maras, vi se sjećate, došli smo u Vladu u situaciji kada je RH grcala u dugovima, kada je deficit u prethodnoj godini 2011.-oj prešao 20 milijardi kuna i kada je trebalo fiskalno konsolidirati državu i kada smo se ispričavali ljudima zato što radimo odgovoran posao i proračun dovodimo u neke razmjere u kojima on treba biti. To je realna situacija bila. Ja ne znam kako kolega Borić i neki drugi, s druge strane sabornice, ne žele to priznati, reći ili barem konstatirati kao činjenicu. Prema tome, neki dan je Jutarnji list objavio članak u kojem je analizirao Vlade i njihov doprinos fiskalnoj konsolidaciji u cijelom ovom vremenu krize i naravno, Milanovićeva Vlada je bila ta koja je najviše doprinijela fiskalnoj konsolidaciji i to je tako bilo i tako je moralo biti. Kolega Grčiću, pa to je jasno samo po sebi, to i neovisni stručnjaci govore jer nemoguće konsolidirati financije javne bez da se napravila neka podloga. Kuda sreće da je bilo 2011., 2012. rast od 3%, da je to HDZ ostavio iza sebe vjerojatno ne bi danas uopće govorili o nikakvim deficitima, smanjivanjima, pokušaju štednje itd. Sa te strane, ljudi znaju da nije moguće napraviti u jednu godinu čarobnim štapićem sve, nego da se neke okolnosti moraju posložiti, tako da rast koji se sada ostvaruje i podloga, napravljena je puno prije nego što je HDZ-ova vlada uopće došla u poziciju. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Maras, žalosna je činjenica da vi o temi godišnjeg Izvješća državnog proračuna razmatrate kadrove, prokazujete određene ljude, evidentno je da ste vi frustrirani. Ja vas pitam gdje je nestao SDP u Zagrebu, gdje je nestao SDP u Hrvatskoj? Osnovna pouka dakle, kada govorite o kadroviranju, prvo morate pobijedit da biste kadrovirali, znači to vam je osnovno, vi bi kao iskusni političar to trebali znat, a ako govorite o oporbi, ja razumijem da ste vi oporba, da morate kritizirat, ali ugledajte se na uvaženu kolegicu Anku Mrak-Taritaš, koja je i u Skupštini i u Hrvatskom saboru, vrlo kvalitetna oporba koja priča argumentirano, a ne nabacivanjem blata prema ljudima, pogotovo kad ih nema u vašoj nazočnosti. Zahvaljujem kolega Ćelić. Također, malo ste samo dotaknuli temu, ja znam da ste vi po struci psihijatar, ali nemojte molim vas takve dijagnoze davat' nikome, barem javno tu od kolega, jer nemate na to pravo i molim vas sklonite se takvih stvari u budućnosti. Izvolite kolega Maras.

Dakle, raspravljat ćemo o slijedećim točkama: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018. godine. Druga točka Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, sa prijedlozima izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekciju planova za 2019. i 2020. godinu, s obrazloženjima za Hrvatske vode, Hrvatske ceste, za Centar za restrukturiranje i prodaju, za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Raspravu su proveli nadležni Odbori za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za ratne veterane. Pozivam predstavnika predlagatelja, poštovanog ministra financija, gospodina Zdravka Marića da nam da dodatno obrazloženje Prijedloga ove tri točke objedinjene u raspravi. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo, zastupnice i zastupnici. Evo, ove objedinjenje tri točke, pa ću u ovih 30 minuta nastojati sve pokriti, ono što je relevantno jesu na neki način jedna s drugim poprilično povezane. Dakle krećemo sa polugodišnjim izvještajem. Kao i ovaj za cijelu godinu, sadrži sve elemente koji su propisani Zakonom. U prvih 6 mjeseci 2018. godine, bruto domaći proizvod porastao 2,7%, u istom vremenu i inflacija 1,4%, industrijska proizvodnja 0,4%, promet od trgovine na malo 3,9%, građevina 3,0%, broj noćenja turista 8,8%, dakle to je onako u najkraćim mogućim crtama makroekonomski pokazatelji. Što se tiče prihodne strane proračuna, ukupni prihodi državnog proračuna u prvom polugodištu 2018. godine, ostvareni su u iznosu 59,9 milijardi kuna, što je na međugodišnjoj razini porast od 2,9% ili 46,5% godišnjeg plana. Porezni prihodu naravno su najznačajniji, poglavito u prvih 6 mjeseci, dakle da kažem da je 35,4 milijarde kuna prikupljeno. Što se tiče pojedinih poreznih prihoda, preskačem, više ne spominjem prihod od poreza na dohodak, on više nije prihod državnog proračuna nego samo lokalne samouprave, pa onda krećem s prihodom od poreza na dobit, ostvaren je u iznosu od 4,9 milijardi kuna

Prihodi od posebnih poreza i trošarina 7,1 milijardu, povećanje od 7,3%, prihodi od doprinosa u prvom polugodištu 2018. godine 12,2 milijarde kuna, međugodišnje povećanje 7,5% najvećim dijelom kao rezultat pozitivnih trendova na tržištu rada. Što se tiče rashodne strane proračuna u prvih 6 mjeseci izvršeni su u iznosu od 61,8 milijardi kuna što je 46,4% godišnjeg plana u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanjem 3,3% Kada gledamo ukupno rashode prvih 6 mjeseci 2018. godine kao i inače treba naravno razdvajati onaj dio koji se odnosi na opće izvore u odnosu na ono što se odnosi na tzv. ostale izvore, poglavito europske pomoći. Rashodi za zaposlene u prvih 6 mjeseci su izvršeni u iznosu od 13,6 milijardi kuna što je povećanje od 744 milijuna kuna u odnosu na godinu prethodnu, odnosno na isto razdoblje prethodne godine prije svega kao rezultat primjene kolektivnih ugovora kao naravno i prenašanja onih svih efekata, korekcija, osnovica plaće državnih i javnih službenika iz 2017.

Financijski rashodi 4,8 milijardi kuna što je također nešto ispod 50% ukupnog plana, godišnjeg plana za 2018. Vi i sami znate da obzirom da na subvencije najveći dio odnosi se na subvenciju u poljoprivredni, upravo i je prva polovica godine u pravilu ona gdje se veći dio sredstava izvršava. Što se tiče pomoći danih u inozemstvu i unutar opće države, oni su izvršeni u iznosu od 6,6 milijardi kuna.

Što se tiče naknada građanima i kućanstvima, najveći dio se odnosi na mirovine i mirovinska primanja 19,4 milijarde kuna. Početkom ove godine imali smo jednu korekciju, indeksaciju od 1% ali naravno i svi oni efekti prošlogodišnjih indeksacija, priljeva novih umirovljenika kako to obično u pravilu i biva. Naknada u socijalnoj skrbi izvršene su u iznosu od 1,1 milijardu kuna od čega najznačajnija zajamčena minimalna naknada, osobna invalidnina te doplatak za pomoć i djecu i njegu su ovome najviše doprinijeli. Za dodatni porodiljni dopust i opremu za novorođeno dijete izdvojeno je 768 milijuna kuna što je također povećanje za nekih 200 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao što je i doplatak za djecu koji je izvršen 613,5 milijuna kuna. I na kraju rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 873 milijuna kuna. Kada ovim rezultatima pribrojimo i izvanproračunske korisnike o kojima također danas raspravljamo a to su ukupni prihodi 15,9 milijardi kuna za njih 6, rashodi 14,2 milijarde kuna. I mogu reći da su, ja bih rekao svih 6 polučili u prvih 6 mjeseci i bolji rezultat od onoga što je prvotno bilo planirano. Kada tome dodamo i izvješće koje nije predmet naše današnje rasprave, lokalne samouprave ali kada to sve skupa konsolidiramo za opću državu, prvih 6 mjeseci, dakle rezultat ću opet usporediti i u odnosu na prvih 6 mjeseci 2017. godine ali i općenito na ukupni plan za ovu godinu. Rezultat je da je u prvih 6 mjeseci ove godine proračun opće države prema ESA 2010. metodologiji, odnosno prema metodologiji u koju mi moramo uključiti naravno i sve ostale korekcije u suficitu 1,6 milijardi kuna ili 0,5% BDP-a koji kada gledate u odnosu na godinu prethodnu kada smo prvi puta kod izvješća za prvih 6 mjeseci 2017. godine prvi puta uopće izgovorili riječ suficit, evo sada vidite da je u prvih 6 mjeseci 2018. godine taj rezultat još i bolji. Međutim, sada u sljedećoj točci ćemo raspravljati i rebalans proračuna za iduću godinu pa ću se osvrnuti i na ukupni planirani rezultat za 2018. godinu. Što se tiče tog izvještaja rebalans proračuna za ovu godinu, dakle, odnosno izmjena i dopuna državnog proračuna. Dakle, ovo su sve što sam rekao u okviru prvih 6 mjeseci, ti trendovi su se dobrim dijelom prenijeli i na ostatak godine ili na nastavak godine pa nema potrebe sada ponavljati ponovno makroekonomske rezultate ali mogu odmah krenuti i na prihode državnog proračuna. Dakle, prema ovome rebalansu ili ovim izmjenama i dopunama naše projekcije kažu i novim planom se planira povećanje ukupnih prihoda državnog proračuna sa 129 na 129,2 milijarde kuna. To je ukupni prihodi a sada idemo napraviti raščlambu po pojedinim. Dakle kada gledate porezne prihode predviđa se rast od 2,1 milijardu kuna ili 2,7%, najviše od PDV-a, PDV je planiran u okviru ovoga prijedloga u iznosu 51,1 milijardu kuna što je rast od 3,1% Dakle s jedne strane ta pozitivna kretanja u gospodarstvu, bilo da govorimo o ukupnom BDP-u, bilo da govorimo o osobnoj potrošnji, bilo da govorimo u turističkim pokazateljima kao i naravno povećanje raspoloživog dohotka. Porezna dobit planirana u iznosu od 8,4 milijarde kuna što je povećanje 1,3%, doprinosi 24,9 milijardi kuna ili rast od 2,6% također u skladu sa povoljnim kretanjima na tržištu rada. Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, rast od čak 18% Što se tiče smanjivanja prihoda državnog proračuna pomoći su smanjenje u odnosu na originalnu projekciju za 2,6 milijardi kuna najvećim dijelom dio koji se odnosi na povlačenje sredstava iz europskih fondova. Prihodi od imovine, smanjenje od 434 milijuna kuna u odnosu na originalni plan. Što se tiče rashoda državnog proračuna, dakle rashodi, ovim izmjenama i dopunama državnog proračuna za 2018. godinu planirani su u iznosu od 131,7 milijardi kuna što je 1,6 milijardi kuna manje u odnosu na originalni plan. Kada napravimo ovu raščlambu, ovi opći izvori, dakle, tzv. nacionalna sredstva, koja financiramo iz svih ovih općih izvora i primitaka, poput poreza, doprinosa i sl. oni se u okviru ukupnih limita zadržavaju na istoj razini, dok ovo smanjivanja je praktički u potpunosti na ovim ostalim izvorima. E sada tu moramo reći da je unutar samih razdjela pojedinih proračunskih korisnika, napravljen značajan iznos do sada već preraspodjela pojedinih ministarstva unutar svojih razdjela određene uštede koje su preraspodijelili za neke dr. namjene, tako ću izdvojiti između ostalog ministarstva rada i mirovinskog sustava, sva praktički nedostatna sredstva su manje-više unutar svog razdjela pronašli, isto tako unutar Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, jedan dio koji će se dodatno transferirati županijskim upravama za ceste, također su pronašli unutar svojih preraspodjela, ali kada gledamo ukupni proračun, koliko on, zapravo je, ponoviti ću još jedanput smanjen za milijardu i 600, dakle, kada gledate ukupne, sve skupe uštede u državnom proračunu, najveći dio odnosi se na Ministarstvo financija, 1,1 milijardu kn, od čega najveći dio, opet, već 3 g. za redom, se odnosi na smanjivanje rashoda za kamate. Što se tiče onoga na što se najviše u rebalansu proračuna preraspodjeljuje odnosno, izdvaja dodatno, prvo ću spomenuti sustav zdravstva u iznosu 405,3 milijuna kn, od čega za dospjele obveze bolnica, bilo da govorim o državnim, bilo da govorim o županijskim iznos od 305,3 milijuna kn, od čega je još dodatnih 147 milijuna kn, zapravo osigurano unutar preraspodijelim ministarstva zdravstva. Također imamo i obveze po sudskim sporovima. Vi sami dobro znate, da brojne od tih odluka, odnosno, presuda sudova, u konačnici, kada su protiv RH, onda imamo obvezu kada postaju pravomoćne obvezu plaćati, ne samo glavnicu, nego naravno i sve pripadajuće kamate. Samo u ovom rebalansu proračuna, predviđeno je dodatnih 312,6 milijuna kn, upravo prema sudskim sporovima, koje država, kao središnja država izgubila. Što se tiče ostalih preraspodjela, svakako ću spomenuti dodatna sredstva za mirovine u iznosu od 270 milijuna kn opet ću ponoviti, u cijelosti je osigurano unutarnjem preraspodjelom ministarstva rada i mirovinskog sustava, potom ostali rashodi za zaposlene, prije svega primjena kolektivnog ugovora, koji se odnose dobrim dijelom na prijevoz, ali i neke druge odredbe 184 milijuna kn. Doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu 104,5 milijuna kn, dodatno, dodatni porodiljini dopust u iznosu od 92,9 milijuna kn dodatno. Fond za sufinanciranje europskih projekta 80,9 milijuna kn, te plaće u iznosu od 63,1 milijuna kn, kod pojedinih ministarstva, poput Ministarstva unutarnjih poslova, za demografije, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, te Ministarstvo kulture, opet ponoviti ću zbog primjene kolektivnih, … [[Govornik se ne razumije.]] kolektivnih i podzakonskih akata. Kada gledamo ekonomsku klasifikaciju državnog proračuna, rashodi za zaposlene, sada prema ovom rebalansu za cijelu ovu 2018. g. planirani su na razini 28,3 milijarde kn, materijalni rashodi na 13,4 milijarde kn, financijski rashodi 9,3 milijarde kn, subvencije 6,7 milijardi kn, pomoć dane u inozemstvu unutar općeg proračuna 15,8 milijarde kn, naknade građanima i kućanstvima 47,8 milijarde kn, ostali rashodi, 6,9 milijardi kn i na kraju rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3,8 milijardi kn. Tijekom naravno i rasprave, moći ćemo ući u pojedine detalje pojedinih kategorija, ali ovo sumarni prikaz dijela koji se odnosi na rashodnu stranu državnog proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji. U prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna 2018. g da bi ipak, moram reći nažalost, napravili jednu razliku u odnosu na isti ovakav slučaj prije godinu dana, kada sam isto ovako pred vama stajao i prezentirao ili na neki način obrazlagao tadašnji prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna za 2017. g. gdje smo na više-manje sličan način konstatirali, imamo višak prihoda, u odnosu na originalni plan, rashode, ne probijamo u smislu limita, radimo interne preraspodjele, radimo sukladno određenim uštedama koje smo napravili i prošle g. također najvećim dijelom na rashodima za kamate, preraspodjeljujemo za određene namjene sjećate se prošle g. i onda je zdravstvo bili praktički glavni, možemo reći, nazvati ćemo ga, kolokvijalni konzumenti dodatnih sredstava, ali i neke druge stvari na koje smo preraspodjeljivali, sve bi ostalo manje-više isto. Međutim, ovdje moramo još jedan element apostrofirati a to je činjenica, da ono što se kolokvijalno u proračunu zove ispod crte, ali je sastavni dio državnog proračuna, prema nacionalnoj metodologiji, ne ulazi, ali prema europskoj metodologiji ESA 2010. itekako ulazi u obuhvat ukupnih javnih financija, je situacija, s tzv. jamstvenom pričuvom. Jamstvena pričuva, će sad dulji niz g. tradicionalno, ja bih rekao, planira u iznosu od 265 milijuna kn i koja se u pravilu koristi za protestirana jamstva različitih entiteta, za koje država jamči. Do sada su ti iznosi bili u pravilu i u globalu, zapravo iznosa gdje jamstvena pričuva bila više nego dovoljna za podmirenje svih tih obveza. Ove g. nažalost imamo situaciju da je jamstvena pričuva višestruko nedostatna za ukupno podmirenje obveza, zato se ovim izmjenama i dopunama predlaže povećanje iste za 2,6 milijardi kn, dakle, sa 265 milijuna originalno na 2 milijarde 865 milijuna kn, i sami dobro znate da je isključivi razlog ovog povećanja i prijedloga povećanja protestiranje jamstava za grupaciju Uljanik. Nešto što ja vjerujem da ste brojni, mnogi od vas već pročitali, odnosno, pogledali izvješće koje vlada u okviru jednog svog zaključka donijela prije nekoliko tjedana, gdje na jedan vrlo jasan, pregledan, kratak i transparentan način, zapravo prezentirano kompletno izvješće o stanju aktivnih jamstava. Aktivna jamstva u ovom trenutku su do iznosa čak 4,3 milijarde kn. Neka od njih su već protestirana, kako zbog toga što su određeni krediti, financijski ili činidbeni zapravo već u dospijeću, a neki od njih su i protestirana iz razloga što je došlo do značajnog otkazivanja pojedinih brodova. Za gradnju tih brodova su svojedobno bila aktivirana odnosno povučena državna jamstva tzv. činidbena ili avansna, za avansne isplate, koje se u konačnici nije realiziralo i ti brodovi neće biti napravljeni, izgrađeni i temeljem toga, mi prema našim projekcijama u Ministarstvu financija i Vladi, a temeljem svih informacija kojima raspolažemo, predviđamo da će do kraja godine ovo biti, ja bih na žalost morao reći, i minimalni iznos. U svakom slučaju, ovih 2,6 milijardi kuna je nešto što sada predlažemo u okviru izmjena i dopuna državnog proračuna do kraja godine. Jedan dio će biti i predmet naše rasprave kada budemo kroz nekih 7 do 10 dana raspravljali i o Prijedlogu proračuna za 2019. godinu, pa ćete vidjeti da će se jedan dio tih protestiranih jamstava, po svemu sudeći, morati platiti i tijekom 2019. godine. Kako god bilo, ovo je sastavni dio rebalansa proračuna odnosno izmjena i dopuna državnog proračuna. Kada gledamo ukupni rezultat, ukupni rezultat što se tiče državnog proračuna, kada uspoređujemo ovaj novi plan, rebalans, u odnosu na originalni plan, je bolji za negdje milijardu i 800 milijuna kuna. Dakle, niži deficit u odnosu na onaj prvotno planirani na razini državnog proračuna. Također možemo reći za izvanproračunske korisnike da oni imaju bolji rezultat u odnosu na originalni plan za negdje oko milijardu i 200 milijuna kuna. Lokalnu samoupravu obzirom da nije ni predmet današnje rasprave, a i općenito ima svoju, možemo reći tako, i ingerenciju na razini lokalnih skupština koje izglasavaju i donose svoje proračune smo zadržali na istoj razini. I kada sve skupa dodamo u smislu ESA-e 2010. možemo konstatirati da unatoč, unatoč predviđenim rashodima za protestirana jamstva koja se prema europskoj metodologiji vode kao kapitalni transfer i integralni su dio ukupnog rezultata proračuna. Unatoč tome elementu, već spomenutih brojki koje sam upravo izgovorio po pitanju Uljanik grupe, razina ukupnog rezultata za 2018. godinu ostaje na razini istog onog originalnog plana, a to je 0,5% BDP-a deficita ili 2 milijarde 23 milijuna kuna. Samo vam dajem za ilustraciju, dakle, da nemamo ovaj zadnji element o kojem sam maloprije pričao i da imamo istu situaciju kao i 2017. da konstatiramo prihod odnosno rashode, mi bismo već u ovom trenutku bez imalo ustručavanja mogli konstatirati da je i 2018. godine proračun opće države ili da će završiti sa viškom odnosno suficitom. Obzirom na ove okolnosti, ponoviti ću još jedanput zbog Uljanik grupe, to u ovom trenutku je nemoguće reći i prije svega mi imamo još uvijek negdje mjesec i pol dana do kraja samog izvršenja proračuna i u ovom trenutku vam ja niti ne mogu sa 100%-tnom sigurnošću, jer nije u ingerenciji ni Ministarstva financija, ni Vlade RH, nego u ingerenciji Nezavisnih statističkih ureda, bilo da govorimo o domaćima, Državnom zavodu za statistiku, HNB-u i Eurostatu kako i na koji način će tretirati ukupna ta jamstva odnosno protestirana jamstva. U svakom slučaju, nevezano i vezano uz to, ponoviti ću još jedanput, ne odstupamo od svog originalnog plana unatoč cjelokupnom ovom iznosu koji predviđamo sada u proračunu od 2,6 milijardi kuna od originalnog plana, tako ne odstupamo niti od plana da se i ove godine, treću godinu za redom smanjio udio javnog duga u BDP-u i prema našim zadnjim kalkulacijama, ta brojka za kraj ove godine, bi bila na razini 74,6% Jutros smo pričali o izvršenju proračuna odnosno izvještaju izvršenja proračuna 2017., dakle, sa 77,5 na 74,6, dakle, treća godina za redom 3 postotna boda bruto domaćeg proizvoda smanjivanje udjela javnog duga u BDP-u. I na kraju, zadnji dio je, zadnja točka ili treća točka ove objedinjene rasprave je usko vezana i uz sam rebalans, a to je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuna Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2018. godinu. Sukladno svemu narečenome se naravno te ukupne brojke, kako su i predviđene Zakonom o proračunu, pretaču u ovaj iznos. Dakle, zaduženje na inozemnom i domaćem tržištu, može se provesti do ukupnog iznosa 24,7 milijarde kuna, tekuće otplate glavnice državnog duga 17,1 milijardu kuna. Što se tiče izvanproračunskih korisnika 3,7 milijarde kuna, tekuće otplate 4,3 milijarde kuna. Smanjuje se iznos proračunske zalihe do kraja godine. Dakle, mi u pravilu planiramo u prijedlogu proračuna 200 milijuna kuna obzirom na izvršenje proračuna do sada, prema rebalansu ona je na 80 milijuna kuna, pa se to, između ostaloga, i ovim Zakonom o izvršenju konstatira isto kao već spomenuta jamstvena pričuva. Također smanjuje se godišnja vrijednost novih financijskih jamstava na 3,5 milijardi kuna, od čega se 1,1 milijardu odnosi na izvanproračunske korisnike.

Kolegice vi ste se javili za repliku ili?

2,7 milijarde kuna manje je povučeno iz EU fondova. Upozoravam na loše i ne dobro korištenje EU fondova. Htjela bih i stanku u ime kluba Mosta kako bih s tim upoznala i kolege. Naime, ovo je prvi puta da imamo, znači, i kroz proračun vidljivo ono što će nam se dogoditi. 2007., 2013. nismo dobro koristili fondove. Ako pogledamo samo operativni program Promet, vidjet ćete da od dostupnih 236 milijuna EUR-a, ugovorili smo tek 196 milijuna EUR-a, znači, nismo uspjeli ugovoriti ono što nam je bilo dostupno. Ako k tome budemo još uzeli i korekcije i nepravilnosti koje ćemo imati u tom periodu, zasigurno ćemo imati još manje korištenih sredstava. 2,7 milijardi kuna je izrazito zabrinjavajuće što u ovom proračunu nismo iskoristili, jer sve to možemo odgađati za nagodinu. Ali zbog pravila M + 3 i ukoliko i ako bude bilo financijskih korekcija u 2017., 2018. jer podsjećam da izjava o izdacima je poslana tek jedna u 6. mjesecu 2017. godine, druge izjave o izdacima nisu poslane. Ovakav način neslanja izjava o izdacima direktno utječe na likvidnost i biti ćemo primorani koristiti EIB-ov zajam umjesto da pravovremeno šaljemo izjave o izdacima i samim time doprinosimo znači likvidnosti što se tiče privlačenja i korištenja EU fondova. Isto tako brojni, imamo situaciju da recimo Ministarstvo zaštite okoliša je najmanje povuklo sredstava, odnosno nije koristilo 719 milijuna kuna.

Poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Pa htio bih reći da bih stanku zatražio zato jer ministar Marić je rekao tijekom rasprave da ne zna kako će Zavod za statistiku knjižiti dospjela jamstva za brodogradilišta.

Poštovani kolega Pernar, nemojte zloupotrjebljavati vrijeme temeljem Poslovnika. Stanke se traže za konzultacije kluba a ne za konzultacije predlagatelja. Oni jako dobro znaju da li se moraju konzultirati ili ne prije nego što dođu u Hrvatski sabor, tako da vas molim da ubuduće ne koristite i ne zloupotrjebljavate vaše javljanje za stanku jer to nije baš primjereno. Još netko?

Prelazimo na replike.

Gospodine ministre, u svojem uvodnom izlaganju govorili ste o nizu makroekonomskih pokazatelja u 2018. godini, te ste između ostalog spomenuli i rast BDP-a.

Međutim, istovremeno recimo, Slovenija ima 4,3%, Poljska 5%, Rumunjska 4,2%, Latvija 4,4%, Slovačka 3,9%

Nikad se u svojim odgovorima, ni vama u Hrvatskom saboru, ni u javnosti, ne vadim na nekakva protekla razdoblja i sad sam maloprije kod izvršenja proračuna za 2017., i apela s vaše strane da se povećaju plaće, cijelo vrijeme se suzdržavao da ne ponavljam što ste u vaše vrijeme, vi, učinili po pitanju plaća javnih i državnih službenika, tako da se neću ni ovaj puta. Nekoliko puta sam javno rekao pa ću i sada ponoviti vama, uvaženom zastupniku na pitanju. Dakle, gospodarski rast koji Hrvatska ima i koji mi stavljamo u Prijedlog proračuna, bilo rebalansa, bilo ukupnog proračuna, se bazira na realnim osnovama. One su danas u ovom trenutku te koje jesu, dakle, gospodarski rast od nešto ispod 3% Da mi svi skupa, a tako poglavito i mi u Vladi, pitali ste mene osobno, ja mogu reći za sebe, sigurno bih htjeo, želio i želim vjerovati da možemo Hrvatska ostvariti i više stope gospodarskog rasta, no međutim, ponavljam još jedanput, u ovom trenutku ovo je realnost.

Poštovani ministre, vama je sigurno poznato da se ja stručno zalažem za to da EU fondovi presele u Ministarstvo financija. Mene zanima, u 6 mjesecu 2016. godine, podignut je EIB-ov zajam u visini 90 milijuna EUR-a uz 1,5% kamata, do danas imao samo jednu izjavu o izdacima, koja je usmjerena prema Europskom komisiji, ona je iz 6-og mjeseca 2017., kako vi gledate kao ministar financija na neodgovarajuću likvidnost korištenja EU fondova, hoće li se to odraziti na proračun Republike Hrvatske, te kako se isto, odnosno nedostatak od 1,7 milijardi investicija u društvu, odražava na proračun odnosno gospodarski rast? Malo prije smo imali isto jedno pitanje oko Europskih fondova, mislim od zastupnice Anke Mrak-Taritaš, pa sam rekao da iz perspektive ukupnog proračuna, ako i dođe do podizvođenja europskih sredstava, onda ima jedna stvar koja možemo reć' tako, nas smiri, a to je da su europska sredstva deficit neutralni. S druge pak strane ne treba zanemariti upravo ovu činjenicu koju ste vi rekli, a to je pitanje isto i likvidonosnog efekta, jel' mi u pravilu kod europskih sredstava govorimo o predfinanciranju, dakle u konačnici mi preuzimamo obvezu na sebe za sredstva, koja ćemo tek naknadno dobiti od europskih sredstava. Sada kada te stope ugovaranja i povlačenja rastu, onda naravno taj, nazovimo tako, takva problematika postaje još značajnija. Jako je dobra stvar da imamo supodršku, da ne kažem support, podršku međunarodnih financijskih institucija, poglavito EIB-a, koji putem naše razvojne banke HBOR-a, stoji na raspolaganju sa brojnim svojim kreditnim linijama upravo na području ove nacionalne komponente, ali općenito elementa predfinanciranja, u smislu da taj likvidnosni šok, koliko toliko uspijemo Izvolite. Uvaženi ministre Mariću, kaže Izvješće državne revizije da će deficit proračuna ove godine biti za milijardu i pol kuna veći nego prošle godine, citiram: „Deficit državnog proračuna odnosno manjak prihoda planirani u iznosu od 6,8 milijardi kuna u odnosu na 2016., kad je planiran u iznosu 5,3 milijarde kuna. Deficit državnog proračuna je planiran u većom iznosu za milijardu i 468 milijuna kuna“ Dakle, državna revizija govori da će rupa u proračunu ove godine iznositi 6,8 milijardi kuna. Toliko o višku odnosno o suficitu o kojem nam vi mjesecima govorite.

Uvaženi zastupniče, vrlo jasno, i vrlo transparentno, dakle, prvo i osnovno, nažalost evo nema više kolega iz Državnog ureda za reviziju, kol'ko ja znam oni ne daju svoje projekcije, oni daju Izvještaj za prethodnu godinu, zadnji Izvještaj koji su podnijeli za 2017. godinu. Što se tiče naših projekcija u ovom izvještaju imate vrlo transparentno, dakle, ja sam rekao u svom dijelu izlaganja, vi ste u pozivu na stanku, a mene parafrazirali a ne citirali, nego parafrazirali, jer ja sam rekao da ne mogu sa 100% sigurnošću u ovom trenutku, ja znam, ili možemo pretpostaviti temeljem svih podataka kojima raspolažemo, kol'ko ćemo do kraja godine morati platiti. I rekao sam, 2 milijarde 600, pa već 3 puta sam rekao. A koliko će biti obračunato, dakle, ukupni iznos jamstava, nemam dovoljno vremena, ali ću i u okviru rasprave ako bude bilo potrebe, pojasniti još jedanput, od aktivnih jamstava, kol'ko dolazimo do protestiranih i kol'ko dolazimo u konačnici do efekta. Najvažnija informacija, kao najgori mogući scenarij, vam je predviđen u rebalansu, i taj, možemo ga nazvati worst case ili najgori scenarij, dovodi do deficita od 0,5% Sljedeća replika poštovani kolega Miro Bulj. Ministre, govorite o povećanju subvencija u poljoprivredi, povećanju BDP-a, međutim, činjenica je da u odnosu na 2017. godinu, kad je bilo uvezeno hrane, prehrambenih proizvoda, milijardu i 490 milijuna dolara dolara ove godine, u pravoj ploveći u usporedbi sa 2017. je uvezeno 300 milijuna dolara i 2 milijarde kuna više prehrambenih proizvoda. I to voća i povrća, svinjetine, mesa mliječnih proizvoda kruh, žito izvodimo, krha sve više i više uvozimo. Čega povećanja? Uvoza? Hvalimo se sa povećanjem turista, a povećavamo izvoz umjesto da se naša hrana, planira domaća na ta tržište, na naše tržište uz obalu turizam, mi povećavamo uvoz. Mi smo jedino povećali uvoz i to za ogroman iznos. I to je ključni problem. Pa u ovom svom dijelu izlaganja sam zapravo apostrofirao da od onih subvencija najveći dio se odnosi na poljoprivredu, a onda kada gledate skoro 4 milijarde godišnje, van ovoga dijela ruralnog razvitka, opet najveći dio je sredstva iz europskih fondova, odnosno, oni svake g. rastu. I to je dobar element, nije neko hvaljenje, kao što kažete, nego jednostavno konstatiranja činjenice koje jesu. Što se tiču ove uvozne ili općenito bilance po pitanju hrane, prije par danas smo imali raspravu i o poreznim zakonima. Misli da ste prepoznali i vjerujem da hoćete prepoznati kada bude glasanje, da upravo u poreznim izmjenama mi sa ovim predloženim izmjenama dajemo jedan, između ostalog i dodatni doprinos domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji koja bi u konačnici trebala između ostaloga biti kao rezultat imati i popravljanje ovakve bilance o kojoj vi govorite, da neke od kategorija, koje ste spomenuli i voća i ovoga i onoga, zapravo smanjimo ili u potpunosti alumiramo takvu vrstu manjka u smislu trgovinske razmjene.

Ministarstvo zdravstva svaki mj. organizira sastanke sa ravnateljima zdravstvenim ustanova, no nažalost, neprestano se generiraju dugovi u zdravstvenim ustanovama, mene zanima, jeste li vi kao Ministarstvo financija, možda razmišljali o nekakvim napucima, na koji način smanjiti to generiranje zdravstvenih ustanova, jer situacija je na neki način zabrinjavajuća i stalno će trebati izdvajati dodatna sredstva za nove dugove, ne samo radi lijekova, ne samo radi ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu, nego očito i radi nekih drugih razloga. Što se tiče zdravstvenog sustava, evo mislim da nemali broj puta, i naša rasprava, bilo da govorimo o proračunu, bilo da govorimo o poreznim zakonima, dobrim dijelom bude usmjerena na zdravstveni sustav, pa i kao ministar financija, naravno, nisam, da tako kažem zaštićen od sličnih pitanja. Dakle, i ministar Kujundžić i moja malenkost i svi mi u vladi između ostalog skrbimo i nastojimo učiniti taj zdravstveni sustav fiskalno održiv. Međutim, i kod izvještaja za prošlu g. i kod ove g. dobro spominjete 400 milijuna više novca za u okviru rebalansa, prošle g. taj iznos je bio kud i kamo veći, milijarda i pol, ali i onda i sada pa i onim poreznim izmjenama koje predlažemo, uvijek konstatiram, ne može prihodna strana proračuna riješiti sve probleme.

Sljedeća replika poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Uvaženi ministre, ova današnja rasprava me podsjetila na jednu narodnu pitalicu, ja ću je malo prekrojiti, trči, trči trčuljak, bježi, bježi trošuljak, moli boga trčuljak da uhvati trošouljak. Odgovor je bio ministar i proračun. I zapravo vi ste uspjeli u ovom dijelu, uhvatili ste rashode, s povećanjem prihoda, to se mora čestitati, međutim, opet se vraćamo na ono gdje je prostor, imamo ogromne rashode, sada smo povećali, ali te prihode, ali ti prihodi su opet porezno opterećenje građana i poduzetništva. Što može potaknuti gospodarski rast? Zovite ministre, zovite predstavnike lokalne samouprave, pitajte što im fali, što im nedostaje, gdje su projekti, gdje je nešto što će podignuti, jer to je jedini način, da povučemo sredstva, da potaknemo proizvodnju, jer za ovakve rashode, prihodi s koje se vi trudite da povećate neće biti dovoljno. Prošli tjedan sam lako mogao replicirati na vašu repliku o sarmi, ali ovo je mislim da ne mogu ni ponoviti što ste rekli, pa onda ću se samo referirati na ovaj drugi dio. Dakle, kao i kod prethodne replike, kod izvršenja, dakle, javne financije jesu i moraju biti u funkciji gospodarskog rasta. Da li javne financije, da li sam proračun izravno treba kontinuirati gospodarskom rastu, e to je jedan poprilični upitnik.

Izvolite. Hvala lijepo uvaženi ministre Marić, znači više puta govorite o rasterećenju građana, o jeftinijoj državi, rastu, međutim, sami ste naveli da su administrativni troškovi, ove g. viši za 18% Pa me zanima, ako je došlo do rasterećenja kako vi kažete, kako su odjednom ti troškovi tako narasli, da li je po vašem mišljenju taj rast previsok i ako je, na koji način ih mislite smanjiti u narednom periodu?

Pozorno ste slušali uvodno, pa ste i to primijetili, to je dobro da o tome isto prozborimo, dakle, taj dio se najvećim dijelom odnosi, najvećim dijelom se odnosi na određene pristojbe koje su vezane za zdravstveni sustav koji se, pak iz tih izvora financiraju određene stvari poput lijekova, sanitetskog materijala i slično. Dakle, to bi bila ona kategorija tzv. vlastitih namjenskih prihoda koji imaju određenu svoju jasnu namjenu u tom sustavu u kojem jesu. Ali kada gledamo, naravno, ukupnu sliku, porezne zakone, ono što smo do sada najviše raspravljali, mi svi skupa, uključujući i mene ovdje u sabornici, se odnosi poreznog rasterećenja.

Dakle, da se u svim tim segmentima poluči onaj efekt koji treba, jel ne mali broj puta, nije samo da ljude muči financijski efekt, nego i samo administriranje. Tako i u ovom dijelu, ja sam siguran da će brojni proračunski korisnici pronaći prostora za dodatno rasterećenje, hvala. gospodine podpredsjedniče. Uvaženi ministru Mariću, znamo jednu stvar, rashodi koje ste projicirali odnosno u odnosu na prihode koje ste projicirali, prihodi su nerealni, oslanjate se previše na transfere iz EU i nama treba 3% rasta BDP-a samo da možemo plaćati kamate na državni dug i vi to dobro znate. U izlaganju ste rekli da ste uštedjeli oko milijardu kuna ako sam dobro čuo na tim kamatama smanjili, a ja sam već tri godine vas upozoravam i već sada da kamate iznose godišnje 10 milijardi kuna. Ja vam treću godinu sugeriram skratite ih na 5 milijardi, to vi dobro znate da možete, niste to napravili. 10 milijardi mi ne možemo, naša privreda radi samo za kamate, mi nemamo razvoja, nemojte govoriti da imamo razvoj, nemamo mi razvoja, mi radimo za kamate, tu nema rasta i razvoja, mi smo zarobljena ekonomija, dužnička ekonomija i mi ovako ne možemo naprijed, to je živa istina.

Vama sigurno da ne moram, kao i mom profesoru na fakultetu objašnjavati, ovoga, govoriti, ali ovaj prvi dio koji ste rekli, vi znate da je RH konačno ušla u sferu ili onu zonu kada onaj tzv. efekt grude snijega više nije negativan, nego smo u pozitivnom dijelu. Dakle, imamo primarni suficit, dakle, mi govorimo danas o ukupnom suficitu prošle godine od 3,2 milijarde kuna kada tome zapravo dodate odnosno isključite troškove kamata, vi imate primarni suficit od preko 11 milijardi kuna odnosno 12 skoro, što znači da imamo značajnu doprinos upravo u onom dijelu konsolidacije i smanjivanja udjela javnog duga sa toga dijela upravljanja javnim financijama. Kamate su, naravno, zasebna tema, ovaj dio koji aludirate, nije samo u sferi fiskalne politike, nego ide malo i šire.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, dobro ste počeli za elaboracijom ovog važnog dijela vezanog za jamstva, jamstvene pričuve. Objasnili ste što su to avansna jamstva, to su prije svega jamstva za izgradnju, za razliku od kreditnih odnosno financijskih jamstava. I s obzirom da je ovdje u nekim drugim raspravama bilo implicirano da su većina tih jamstava izdali zapravo oni koji su bili u Vladi između 2012. i 2015. godine. Htio bih još jednom ponoviti da su u tom razdoblju od 4 godine ukupno izdano 480 milijuna otprilike EUR-a činidbenih jamstava i samo 50 milijuna EUR-a financijskih jamstava. U iduće 3 godine HDZ-ove Vlade 111 milijuna činidbenih jamstava i 220 milijuna kreditnih jamstava. Samo da se zna. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grčiću. Odgovor ministar Marić. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, dobro i da ste vi otvorili tu temu i da pojasnimo, ne samo kolegama u sabornici, nego i javnosti. Dakle, i o tome smo nekoliko puta pričali. Sigurno treba napraviti razliku između ovoga kojeg nazivamo činidbenim ili avansnim jamstvima i financijskim jamstvima. Naručitelj broda uplaćuje određene avansne uplate za koje država jamči, brod se isporuči, nakon toga jamstvo se otkazuje, nema nikakvog troška, nema nikakvog efekta na državne financije. Ponavljam, u idealnim uvjetima. A mi smo danas u sve, samo ne idealnim uvjetima jer činjenica je da je dobar dio tih avansnih jamstava, pa i u razdoblju o kojem vi govorite, zapravo, kada je najveći dio bio izdavan, zapravo, pozvan na plaćanje, što znači da su se novci povlačili od naručitelja, a brodovi nikad nisu ni započeti, a kamoli će biti izgrađeni. Gospodine ministre nastavno na ovo, dakle, Uljanik prvi puta dobiva jamstva 2013. godine i to na telefonskoj sjednici Vlade RH. 2015. godine u rujnu na sjednici Vlade RH izdaju se jamstva od 210 milijuna EUR-a. Cijelo to vrijeme u trogodišnjem razdoblju Vlada Zorana Milanovića odnosno SDP-a govori kako je riječ o sjajnim projektima i kako će brodogradnja biti održiva. To su činjenice, sve piše i sve je zabilježeno na sjednicama Vlade. Dakle, niti je HDZ-ova Vlada stavila u svoj program da će imati problem sa Uljanikom, ali ga je riješila. Ne bi ga bilo moguće riješiti da nije bilo suficita u državnom proračunu odnosno viška prihoda. Jednako tako, možda manje važno ali važno nekim ljudima na poziciji Ministarstva kulture rebalansom za književno izdavaštvo 3 milijuna 200 tisuća kuna.

Uvažena zastupnice, pa očekivano, ne može proći rasprava o rebalansu proračuna bez da se toliko i na neki način odnosimo prema Uljanik grupi jer ponoviti ću još jedanput, dakle te su brojke, nije samo pitanje protestiranih jamstava, toga se događalo i u prošlosti po određenim segmentima na godišnjoj razini. Imamo i predviđenih tih 265 milijuna kuna u proračunu svake godine upravo za takve potrebe. Međutim, ovdje govorimo o najmanje 10 puta većem iznosu od ovoga sada koje sam spomenuo.

Ja sam nekoliko puta rekao i predložio sam podršku od predsjednika Vlade i od cijele Vlade sam imao jer na ovaj način ako odugovlačimo sa plaćanjem po protestiranim jamstvima na neki način dezavuiramo i sam instrument i institut državnog jamstva. Sljedeća replika poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepa. Da se ... [[Govornik se ne razumije.]] na vašu raspravu i na odgovor na repliku, dakle ovdje danas treba jasno ponoviti jednu stvar. Dobivena su činidbena jamstva. Ako su plaćali gdje su ti novci završili? Druga stvar, stalno govorimo o jamstvima koja je preuzela država itd., međutim o programu restrukturiranja koji je usvojen također je godišnje bilo predviđeno 4 godine ne da iznosi 500, 600 milijuna kako koje godine za pomoć za restrukturiranje hrvatskoj brodogradnji. Između ostaloga, Vlada SDP-a je dva dana prije ulaska u EU donijela odluku o spajanju 3. Maja i Uljanika. Druga stvar, zakonom je propisano da onaj tko je dobio novce iz proračuna mora na kraju godine podnesti izvješće na što je te novce utrošio. Dakle ako je 3. Maj dobio 500 milijuna iz državnog proračuna, ako su ti novci završili u Uljaniku, netko je to morao vidjeti i morao je tamo negdje 2015. reagirati na to. A danas ti najviše galame. Mogu se samo nadovezati i na pitanje od prethodnih zastupnika tako i ono što sam do kraja odgovarao. Mislim, ovo nam je svima skupa, nažalost, evidentno je, poprilična lekcija, prije svega poreznim obveznicima jer oni na ovaj način će u konačnici svi skupa snositi ovakav jedan teret koji je ponavljam još jedanput ne mali, vrlo često i mi ovdje u sabornici i mi na Vladi i u javnosti kada pričamo o milijardama, milijarde su na neki način mnogim građanima i mnogim ljudima, pa ja ću reći i za sebe apstraktan pojam, nitko ih nikad u materijalnom obliku naravno nije vidio.

Sljedeća replika poštovana kolegica Ljubica Lukačić, izvolite. Zahvaljujem.